Mislim da ste kroz pitanje koje ste postavili, a vezano je za povredu Poslovnika na koju ste ukazali, dali zapravo i odgovor koji sam ja zapravo želeo da vam pružim. Dakle, ne tiče se ovog dela sednice povreda na koju ste ukazali. Ono što je za nas jako važno jeste da će taj deo sednice koji će biti održan od 16 do 19 časova, biti jasno i precizno definisan i uređen u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije, članovima od 204. do 209. Taj posao svakako jeste na nama i on će biti odgovorno odrađen.

Evo, danas od 16 časova, poslednji četvrtak u mesecu, Vlada će biti u Narodnoj skupštini Republike Srbije. (Marko Đurišić: Posle četiri meseca.) I vi ćete, gospodine Đurišiću, imati mogućnost da postavite pitanje. Ne mislim da sam učinio povredu Poslovnika, ali obaveza mi je da vas pitam da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi? (Ne.) Zahvaljujem. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 107. - dostojanstvo Narodne skupštine. Mislim da moja uvažena koleginica, koja je inače dobar pravnik, nije baš najbolje pročitala Poslovnik, jer je rekla da oni, tj. poslanička grupa kojoj ona pripada neće imati mogućnost da postavi pitanje Vladi. To jednostavno nije tačno. Poslovnikom je regulisano da se pitanja Vladi postavljaju tako što se kreće od takozvanih samostalnih poslanika, zatim se prelazi na poslaničke grupe koje imaju najmanje poslanika, pa se tek onda dolazi do one poslaničke grupe koja ima najviše poslanika. I, ako će neko biti diskriminisan, uslovno rečeno danas kada dođe Vlada, za koju smo mi iz SNS glasali svim srcem, to će upravo biti, najverovatnije, daj Bože da grešim, poslanici SNS, a poslanici SRS će itekako imati pravo i mogućnost da postavljaju pitanja Vladi, s obzirom na broj poslanika koji imaju. Mi iz SNS ćemo najverovatnije za to biti uskraćeni, ali ćemo strpljivo saslušati sva pitanja koja će biti postavljena Vladi Republike Srbije, zato što se već mesecima stvara atmosfera u Narodnoj skupštini kako Vlada Republike Srbije ne sme da dođe u Narodnu skupštinu jer se boji ove strahovite i, kao što vidite, prilično brojne opozicije. Mi ne mislimo da je to tako, Vlada će danas da dođe i svi ovi veliki junaci, sva ova elita, svi ovi koji su prepametni, koji se u sve razumeju, će itekako moći da postavljaju pitanje i predsednici Vlade i ministrima u Vladi Republike Srbije. Kolega Martinoviću, ne mislim da sam konkretno kao predsedavajući prekršio član 107. (Aleksandar Martinović: Ne tražim da se glasa.) Mislim da sam, odgovarajući malopre narodnom poslaniku, odgovorio i na ono o čemu ste zapravo vi govorili, što je bio sadržaj vašeg izlaganja, a to je da će taj deo sednice od 16.00 do 19.00 časova biti vrlo jasno i precizno urađen u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine, konkretno članovima od 204. do 209. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. S obzirom da ja kao narodni poslanik i potpredsednik Narodne skupštine, nažalost, nisam u prilici, ne sada nego inače, da predsedavam sednicom, moram u skladu sa članom 32, što me obavezuje Poslovnik, da pomognem predsedavajućem ili predsedniku, trenutno predsedavajućem. Nije kolega bio u pravu malopre kada je govorio o povredi Poslovnika na način na koji je govorio, jer nisam ja u onom prethodnom javljanju niti želela da izazivam replike. Prosto želim da građani, mi inače želimo da građani Srbije znaju apsolutnu istinu i o odnosu Vlade Republike Srbije prema Narodnoj skupštini i o svemu onome što jeste od interesa građanima Srbije. Mi srpski radikali imamo pripremljena pitanja za predstavnike Vlade Republike Srbije, kao što se zna, imamo ih uvek, i pitamo i ozbiljna pitanja postavljamo od interesa za sve građane i za državu Srbiju, svaki put kada nam to Poslovnik dozvoljava. Nisam ja rekla da mi nećemo biti u prilici da postavljamo pitanje, već sam rekla da, nažalost, najverovatnije će pitanja moći postaviti samo predstavnici vladajuće većine i, naravno, pošto tamo ima 14, 12, 15, ne znam tačno koliko malih poslaničkih grupa, oni će svi da se izređaju, da se potroši vreme. Daj Bože da je kolega Martinović u pravu i bilo bi interesantno za građane Srbije da danas srpski radikali budu u prilici da postave pitanje članovima Vlade Republike Srbije. Iskreno se nadam da će se to i desiti. Ako budete predsedavali, gospodine Milićeviću, povedite računa ko koliko vremena govori. Nemojte onome da produžite dve sekunde, onome 10, onome 12, pa da i ono malo vremena što imamo bude potrošeno neposlovnički. Hvala. Zahvaljujem. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Vjerica Radeta: Ne.) Zahvaljujem. Izvolite. Zaista, bez želje da ukazujem na povredu člana 27. i, naravno, ne tražim da se glasa i ne želim da ulazim dalje u ovu polemiku, ali prosto zbog javnosti želim da kažem da će mnogo više šanse da postave pitanje Vladi imati narodni poslanici iz poslaničke grupe SRS koji imaju 22 poslanika, nego poslanička grupa SNS koja ima 103 poslanika. Svi su, gospodine Mirčiću naši. Ja govorim o poslaničkoj grupi, ne o izbornoj listi. To biste trebali da znate.

Ali, bez obzira na to, mi ćemo biti na tom delu sednice i baš nas zanima koja pitanja će biti postavljena Vladi i kako će Vlada na ta pitanja da odgovori. Obzirom da ste na početku rekli da ne želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika, nastavljamo po redosledu prijavljenih poslanika. Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović. Uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, od nekih sedam objedinjenih tačaka dnevnog reda, pet govore o zakonima i dve o sporazumima, a radi malo vremena koje ja imam da iskoristim, ja ću pričati samo o onome što je inače bila najčešća tema diskusije ovih dana, o zakonu o dualnom obrazovanju. Ako ste pogledali, ali naravno, vi kao ministar i nema potrebe to da gledate, ovde ima neki spisak govornika i na tom spisku govornika sam ja… Ja bih molio da posle par sekundi koje sam istrošio dok sam sačekao da kolege prestanu sa diskusijom dobijem natrag. Dakle, na ovom spisku ja sam prvi koji je neopredeljen i cela poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri jeste neopredeljena, ne zato što smo mi to napisali kao što su mnogi drugi za koje sigurno znamo da će da glasaju za zakon napisali da su neopredeljeni, nego zaista što imamo neke sumnje i dileme koje ću ja u ovih nekoliko minuta pokušati u razgovoru sa vama da razjasnim, e da bi mi, što bi rekli slikoviti, prelomili na jednu ili drugu stranu. Kao osoba koja sam dugo radio kao predavač stručnih predmeta u prosveti zaista imam i lično interesovanje pored nečega što je opšte interesovanje Srpskog pokreta Dveri i što smatram da je ovaj set zakona, na čemu bih, eto, pohvalio vas i vaše Ministarstvo, jer ste u kratkom vremenskom roku izbacili popriličan broj zakona, što govori o nečemu, da radite, a pohvalio bih vas i zato što ste spremni da stupimo i u diskusiju, polemiku, ma koliko se često ne slagali. Ali, Bogu hvala, napravimo neke pomake koji mogu da budu na opštu narodnu korist i na dobit. Dugo je najavljivana ova reforma u smislu ovog dualnog obrazovanja i sada smo mi mogli da steknemo utisak da je to nešto što će da reši problem one nezaposlenosti koja se javlja u korpusu mladih osoba naše države. Imamo u obrazloženju koje ste napisali vrlo korektno i u tom obrazloženju se vidi da vi ništa niste hteli u stvari da krijete, i to nam je i dalo mogućnost da mi neke stvari na ovaj ili onaj način tumačimo, pa o tome da progovorimo. U obrazloženju se kaže da 65% mladih sa završenom srednjom školom se svrstava u grupu dugoročno nezaposlenih lica, pa se onda opet odmah iza toga navodi podatak da je čak 150.000 mladih, od 15-te do 24-te godine, nezaposleno, onda negde na strani 17. vi spominjete da je ovo što sada radimo u dualnom obrazovanju u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja Srbije, gde se predlagalo povećanje fonda časova iz praktične nastavi itd, i onda sam ja lično upao… Dovoljno sam grlat da sebe čujem, ali nema potrebe da se nadvikujemo. Dakle, kažete da je tu u vezi sa Strategijom o razvoju obrazovanja u Srbiji do 2020. godine i tu sam prvi put upao u neku dilemu. Naime, vi ste lično rekli da je ta Strategija spisak lepih želja, da je ona državu Srbiju mnogo koštala, da ništa nije dobro donela i sada su dva pitanja - ko je odgovoran što je to tako? Ne mislim da ste vi, vi ste kratko na čelu tog Ministarstva. Ko je odgovoran? Da li možemo da izvučemo, ne daj bože, loš zaključak da će i ovo što pričamo o dualnom obrazovanju biti neki spisak lepih želja? Došli smo u onu priču da kažemo da naši učenici, koji će da završe srednjoškolsko školovanje po ovom sistemu dualnog obrazovanja, imaju pred sobom jednu od tri prilike - da se zaposle u nekoj od kompanija u kojoj su obavljali, uslovno da kažem, praktični deo svog obrazovanja, da pokrenu svoj posao ili da nastave školovanje na visokoškolskoj ustanovi. Čuo sam malopre da ste spomenuli primer neke škole koja će imati mogućnost da ide na visokoškolske ustanove u Rusiji, ali ako smo mi negde, ministre, smanjili broj teoretske nastave na 20%, gde ćemo otići sa time ako imaju 80% praktične, da li će tih 20% nastave omogućiti da oni nastave visoko obrazovanje. Ako sa druge strane ne budu zaposleni u nekoj kompaniji, to može da nas dovede do zaključka da možda nisu zadovoljili poslodavca, jer nisu adekvatno savladali. Najveći problem koji sam imao u čitanju ovoga jeste ona priča o instruktorima i onim ogromnim ovlašćenjima koja su data Privrednoj komori, od licenciranja, obučavanja. U ostalom, jutros je na poslaničku grupu Dveri stiglo mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, gde jedno 15, 16 članova zakona, koje predlažete, oni savetuju da ih ispravite, jer ima mogućnosti za neke greške u tom pogledu. Ona priča o finansiranju, kaže se da će sve da finansiraju poslodavci, pa pitam – gde je tu onda interes poslodavca? Oni koji treba da plate minimalnu platu i topli obrok i put ne dobijaju ništa od države ili će dobiti nešto od države, ovde se to u zakonu ne vidi. Što se tiče onoga što ste juče rekli o tome da su pojedine države, poput Nemačke, Švajcarske, već davale novčane donacije, meni se tu nije svidela jedna stvar, kada sam video da tzv. GIZ, da ne čitam skraćenicu koju je dao verovatno, šest miliona, vrši podršku za pet zanimanja – industrijskog mehaničara, bravara, zavarivača, električara, mehaničara motornih vozila i modnog krojača. Trebaju ona i Srbiji, i tu je sada drugi strah. Kada su oni uvodili dualno obrazovanje 60-ih godina, oni su to uradili sebe radi. Da li danas mi radimo, jer su to njihove potrebe? Masa mojih poznanika koji su iz ovih struka su upravo otišli u Nemačku to da rade. Nažalost, zbog vremena koje nemam, ne mogu dalje da pričam, imao sam dosta pitanja. Pokušali smo da amandmanima neke stvari popravimo, diskutovaćemo i kroz amandmane, a želja bi nam bila da zaista ovo bude primenjivo i da zaživi, jer mislim da to državi Srbiji treba. U duhu ovoga što ste vi rekli, dobre volje, komunikacije, mislim da je 20% minimum samo kod stručnih odnosa predmeta, opšte obrazovni su očuvani u punom kapacitetu. Tu postoji ogromna potreba da taj mnogo uči, da se zalaže, da mu to bude cilj, jer mora da položi stručnu maturu. Ako je trogodišnje dualno, pošto stalno govorimo da je trogodišnje, četvorogodišnje, poljoprivreda je sva četvorogodišnja, medicina je sva četvorogodišnja, deo ekonomije, trgovine, da ne nabrajam dalje, ali mora da se shvati da su dve godine rada u firmi na tim poslovima, ta zamena četvrte godine je samo u uskom profilnom delu. Taj kandidat mora da uči opšte obrazovne predmete da bi bio kompetentan, jer on polaže stručnu maturu, kao i onaj što radi u srednjoj stručnoj školi i to ga izjednačava sa pravima u toku obrazovanja. Uloga komore je u ovom trenutku izuzetno potrebna i nužna, jer mi nemamo kapacitete. Mi imamo nastavnike stručne grupe predmeta koji se nalaze u školama po nekom modelu, jer su pratili tehnološka zbivanja, inovirali i tamo gde nisu. Malopre smo pominjali, pa 80% poljoprivrednih škola su inovativne, mali broj nije. Da ne pričamo dalje koji je drugi nivo obrazovanja bolji i jači, trebalo bi mi vremena. Oni daju instruktore, to su oni ljudi iz kompanije, koji će naučiti onaj praktičan deo rada, ali dajem odgovor kolegama koji su se brinuli za nastavnike praktične nastave, da će ostati bez posla.

Taj koordinator učenja uz rad je taj nastavnik iz škole, koji ima pedagoška znanja i veštine i ne znamo zbog procesa rada, zato će silni normativi i podzakonska akta regulisati neke stvari. Složićete se, ako je to složena mašina, ne može da bude mnogo učenika oko nje, ne možemo to fiksirati ničim ili dati skalom. Znači, vrlo smo svesni da je bolje napraviti prvi ulazni zakon, zaštititi sve ono što je važno, jer države koje to nisu uradile, pa čak iz grupe koje smo pominjali, Slovačka nije radila, Rumunija, ulaze u probleme. Mislim da smo sada ušli u dobar tajming da to uradimo. Kada govorimo o Strategiji, ponoviću opet rečenicu da je ona jako dobra. Nemam vremena ovde da izlažem koliko je ko para zaradio na istoj Strategiji, sve te podatke imam. Tek radi toga, da ne bude priče da je to rađeno za ljubav države i slave itd. Akcioni planovi je ne prate. Postoji onaj univerzalni odnos teorije i prakse koji treba da se izuzme. Svaka čast ljudima koji su i dan danas neko ko štiti pravo Strategije, jer ja je ne odbijam u potpunosti. Odbijam samo one delove koji su planirani a nisu ostvarivi, jer nikada nisu pratili ekonomske tokove države.

Hvala, gospodine predsedavajući. Oko komora, čini mi se da je tu najveći izvor moguće korupcije, jer oni određuju preduzetnike, odnosno preduzeća u kojima će se obavljati praksa, oni šalju instruktore, oni daju licencu i oni imaju mnogo ovlašćenja. Naš je predlog da Ministarstvo tu bude više uključeno. U vezi poljoprivredne škole, ministre, malopre smo spomenuli Poljoprivrednu školu u Kraljevu, znate li da će deo zemlje da bude dat stranom investitoru na kome se nalaze oni delovi koji se koriste za praktičan rad? Prosto radi pune istine. Komisija koja se određuje je zajednička. Oni su mlađi partner Ministarstva prosvete. Mi nemamo drugi resurs za to. Inače, ta saradnja se pokazala u pripremi svega, u obilaženju terena, kompanija, kao vrlo vredna. Inače, primetili ste da je prosvetna inspekcija nadležna za sva pitanja, tako da je to deo obrazovanja koji je delimično poveren uz našu kontrolu. Reč ima narodni poslanik Marko Parezanović. Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege, Zakon o dualnom obrazovanju je jako važan zakon za našu zemlju i on treba da omogući usklađivanje obrazovnog sistema Srbije sa potrebama privrede sa jedne strane, a sa druge strane da u nekoj meri reši problem nedovoljno kvalitetne praktične nastave u našim srednjim školama. Potpuno je jasno da ne mogu svi učenici da završe fakultete i da rade na pozicijama za visokim obrazovanjem. Zato je jako važno da oni koji završe srednje škole iz srednjih škola ponesu što kvalitetnije praktično znanje koje će moći da primene i lakše pronađu posao. Kritike koje smo u prethodnim danima čuli od strane opozicije potpuno banalizuju ovu raspravu i pokazuju očigledno nerazumevanje potrebama privrede. Koliko je to nerazumevanje veliko govori činjenica da je država Srbija u periodu od 2008. do 2012. godine izgubila čak 400 hiljada radnih mesta u privredi. Ja ću prokomentarisati samo nekoliko najčešće ponovljenih kritika. Kažu da ne postoje garancije da će svaki učenik po završetku škole dobiti posao. Mislim da ne postoji obrazovni profil, bilo da se radi o srednjem, bilo da se radi o visokom obrazovanju, koji garantuje baš svakom učeniku da će pronaći posao, a ta kritika povlači jedno logičko pitanje - da li je obrazovni sistem koji su oni kreirali omogućio svakom građaninu i svakom učeniku da po završetku škole dobije posao? Pa, naravno da nije, šta više u tom periodu bivše vlasti najviše građana je ostalo bez posla u privatnom sektoru. Teza da će učenici radi na samo jednoj mašini je potpuno banalna, jer privreda Srbije daje mnogo šire mogućnosti za sticanje praktičnog znanja. U krajnjoj liniji obrazovanje se ne završava sa završenom školom, ono je celoživotno, i učenik koji je naučio da radi na jednoj vrsti mašina lakše će da nauči da radi na nekim drugim sličnim mašina, da se profesionalno usavršava i da nadograđuje znanje koje je stekao u srednjem obrazovanju. Tezu o jeftinoj radnog snazi i malim platama, mislim da ne treba ni komentarisati, jer u njihovo vreme plate u privatnom sektoru gotovo da nije bilo. Ono što je možda i najzanimljivija kritika, jeste da će ovaj zakon da omogući privrednicima da postojećim radnicima daju otkaz, a da onda zaposle učenike. Mislim da je jedan stručan, efikasan, produktivan radnik dragocen za svakog privrednika i teza da će taj privrednik tog stručnog, efikasnog i produktivnog radnika da zameni sa učenikom koji u tom trenutku još nema dovoljno iskustva i znanja je potpuno banalna i kada bi tako razmišljali naši privrednici oni bi propali istom brzinom kojom je propalo žuto preduzeće posle silaska sa vlasti. Grad Čačak je među prvim gradovima pokazao interesovanje za dualno obrazovanje i privreda grada Čačka koju čine oko 1.800 privrednih društava i oko 4.300 preduzetničkih radnji je proizvodno orjentisana i ima potrebu za proizvodnim kadrovima. Grad Čačak je već činio određene korake kada je u pitanju dualno obrazovanje i ove godine je otvoreno odeljenje na smeru - modni krojač gde je taj smer upisalo 30 učenika i ti učenici obavljaće praksu u tri čačanska preduzeća i takođe jedan obrazovni profil na smeru - trgovac, gde će učenici obavljati praksu u pet čačanskih firmi i dva trgovinska lanca. Takođe, Privredna komora je uradila analizu za potrebe privrede grada Čačka i ustavljena je potreba za nizom drugih obrazovnih profila koji će biti uvedeni u narednom periodu. Dakle, Vlada Srbije i predsednik Republike Srbije odlično razumeju potrebe privrede i ovaj zakon jeste jedan korak ka dodatnom smanjenju nezaposlenosti, ka upošljavanju novih ljudi, ka tome da učenici posle srednje škole iznesu mnogo kvalitetnije znanje koje će moći da primene u praksi i s toga će SNS u Danu za glasanje nedvosmisleno podržati ovaj zakon.

Ja vam tvrdim da za razliku od onih iz DS, koji su vam to rekli, imate i viziju, imate i misiju. I sva ova četiri zakona i tri sporazuma upravo to i govore. Zato mi je žao što nismo potrošili mnogo više vremena na ostale zakone koji su u principu usklađivanje sa krovnim zakonom, ali imaju dosta novog i dosta bitnih stvari. Teško mi je da ne prokomentarišem da neko priča i non stop potencira priču o bogatim i siromašnim. Zar je moguće da i sad pričamo o bogatima i siromašnima i da samo bogati imaju pravo na stručno usavršavanje, na visoko obrazovanje. Ko bi to rekao? Znam mnogo ljudi koji su bili nekada davno siromašni, koji su bili šegrti nekog 6. aprila 1941. godine, a danas su multimilioneri, ljudi koji imaju u imovini milione i milione dolara i uvek se sete onoga šta su bili, onoga odakle su potekli, da su delić ovog naroda. Sete se tog 6. aprila i sete se nekog grada Kraljeva. Kada pitaju gospodina Milomira Glavčića zašto tolike milione ulaže u Kraljevo, a on kaže – tog 6. aprila kada sam kao šegrt iz bombardovanog Beograda otišao na svoj Kopaonik, u svoje selo Kovači. Dao mi je parče hleba. Upravo ovog trenutka, a gospodin Milomir Glavčić, koji ima 95 godina, prati i ove vaše napore da kroz kredit od 47 miliona obezbedite mnogo novih dečijih vrtića. Napravio je još jedan vrtić.

Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Zoran Radojčić. Nije prisutan. Reč ima narodni poslanik Darko Laketić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa svojim saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, pre nego što budem govorio nešto više o Zakonu o dualnom obrazovanju, pre svega da izrazim zadovoljstvo zato što je ovaj zakon, odnosno ovaj Predlog zakona usklađen zajedno sa sindikatima. Takođe nešto što je veoma značajno jeste, i što pre svega izražavam svoje zadovoljstvo, i činjenica da je sprovedena značajna i sveobuhvatna javna rasprava jer je ona suštinski garant kvalitetnih zakonskih rešenja. Sama činjenica da određeni poslodavci u našem privrednom sistemu ne mogu da zaposle ljude sa biroa zbog određene nekomptencije ili manjka veština, govori u prilog tome da je ovaj zakon trebao da bude donet i u ranijem periodu. Ono što je činjenica i što mogu reći jeste da dosadašnja praksa da se ta praktična nastava, stručni deo nastave obavlja u školskim radionicama koje su generalno ne samo zastarele, već jednostavno pripadaju nekoj našoj zajedničkoj prošlosti, govori u prilog tome da je neophodno da se praksa obavlja pre svega u tehnološki razvijenim fabrikama, a ne u školskim radionicama gde deca jednostavno neće naučiti ono što im je neophodno za budući rad. Paralelno sa tim, ne samo školske radionice već i nastavnici koji vode praksu nisu mogli da prate tehnološki napredak naše zemlje i uopšte civilizacije i ti nastavnici su takođe ostajali u prošlosti. Ovim predlozima mislim da se rešava i ta problematika. Ono što smo mogli da čujemo kao glavnu primedbu opozicije jeste jeftina radna snaga, čak su se čuli, za mene, neki apsurdni termini kao što je zloupotreba, robovlasničko društvo itd, što je apsolutno nonsens. Zašto to kažem? Zato što o tome pričaju ljudi koji su aktivno učestvovali u pljačkaškoj privatizaciji, koji su aktivno sprovodili pljačkašku privatizaciju. U Prokuplju nijedna fabrika koja je bila, govorim o državnim fabrikama koje su radile za vreme SFRJ i devedesetih godina danas ne rade. Na mestima gde su se nalazile danas su ruine, porušene zgrade, jad i čemer. Zar oni ljudi koji su učestvovali u tome mogu da govore o dualnom obrazovanju, o tome da naša deca moraju da budu pripremljena za tržišnu utakmicu, tržište rada jer je to suštinska stvar. Zar iko normalan treba da misli da jedno dete koje izađe iz škole treba da bude nesposobno za posao? To dete kada izađe iz stručne škole mora da bude pripremljeno ili za samostalan rad, dakle, u sopstvenoj režiji ili za rad kod poslodavca. To je suštinska stvar, to je državni interes. Priča o nekom materijalnom obezbeđivanju učenika mislim da je kompletno zaokružena, jer u periodu kada se stiču znanja, kompetencije i veštine dobiti naknadu veću od 70% od minimalne cene rada je velika stvar. I sam sam bio na specijalizaciji kao lekar i za vreme specijalizacije sam primao naknadu kao lekar opšte medicine dok nisam naučio zanat i položio specijalistički ispit. Prirodno je da za vreme usvajanja znanja imaš i naknadu koja nije stoprocentna, ali je naknada.

Jednostavno, takve stvari ne razumem, osim što razumem da je reč o politikanstvu i zloupotrebi zaista plemenitih stvari. Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. Nije prisutan. Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, saradnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj set zakona koji razmatramo danas praktično su ono što proizilazi iz onoga što smo negde pre mesec dana usvojili, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Dakle, tim važnim poslom koji smo završili pre jedno mesec dana postavljena je osnova, postavljen je temelj i dobili smo jedan temeljni, ili kako se kaže u pravnoj praksi krovni zakon koji pokriva ove oblasti koje mi danas razrađujemo, i analiziramo kroz usvajanje ovih zakona koji imaju karakter posebnih zakona. Reč je, dakle, da mi zapravo usaglašavamo ove zakone i ove oblasti sa onim što je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Dakle, ovim novim zakonima mi praktično imamo jednu projekciju svega ono što je sistemsko rešenje u osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, dakle u Zakonu o osnovnom obrazovanju, u Zakonu o srednjoj školi, u Zakonu o predškolskom vaspitanju i naravno donosimo jedan novi zakon o dualnom obrazovanju. Sagledavanjem svih elemenata i aspekata koji su sastavni deo obrazovno-vaspitnog procesa u predškolskoj ustanovi, osnovnoj školi i u srednjoj školi uviđa se neverovatno značajna složenost procesa obrazovno-vaspitnog rada, i dakle ta složenost ukazuje na ozbiljnost jednog ovako veliko i značajno posla. Pomenuću samo neke oblasti koje se pojavljuju u ovim zakonima i koje su regulisane zakonskim rešenjima. Recimo, pitanje redovne nastave, dopunske nastave, zatim vannastavne aktivnosti, dodatna nastava, nastava razredna, predmetna, zatim podrška deci i učenika iz osetljivih društvenih grupa, nastava za učenike na kućnom i bolničkom lečenju, nastava na daljinu, kulturne aktivnosti škole, program školskog sporta i rekreativni program, program zaštite od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja, program zaštite od diskriminacije, zaštita životne sredine, program saradnje sa porodicom učeničke zadruge, zdravstvena zaštita u školi, zatim programi posebne pedagoške orijentacije, što je veoma interesantno i značajno pomenuti. Konačno pomenimo opšte i posebne principe i ciljeve obrazovanja i vaspitanja, pa onda opšte i međupredmetne kompetencije na kraju osnovnog obrazovanja, kao i međupredmetne kompetencije za kraj srednjeg obrazovanja. Dakle, zaista je reč o jednom značajnom i složenom, odgovornom i teškom poslu iz ove oblasti, koju vi gospodine ministre vodite. Figurativno rečeno ova oblast može se reći da gradi od deteta čoveka obrazovanog, vaspitanog, kulturnog, naravno nije to samo uloga vaspitno-obrazovnih ustanova i nije to samo stvar ovog resora, naravno da u jednakoj više-manje udela u tome ima i porodica, ali i drugi segmenti društva. Rekao u ovom trenutku još nešto što je veoma značajno, a to pitanje je naročito aktuelno kroz princip racionalizacije vaspitno-obrazovnog procesa, odnosno obrazovanja. Dakle, u ime štednje i racionalizacije trebalo vi voditi računa da ne dođe do olakog gašenja, odnosno zatvaranja pojedinih škola gde imamo manji broj učenika. Srbija je suočena, u ogromnom prostoru i u njenom velikom delu prostora procesom depopulacije, naročito je time zahvaćena južna Srbija i istočna Srbija, a jednom kada se ugasi škola onda je to poslednji branik koji je bio, koji ipak zadržava ljude u tom kraju. Dalje, značajno je reći, to je svakako za pohvalu, da sadašnja Vlada i vaše ministarstvo nastavlja sa poslovima renoviranja i rekonstrukcije škola, kao i gradnjom novih školskih i drugih objekata, sa velikim stepenom energetske efikasnosti, to je veoma značajno.

Obuhvat dece predškolskim vaspitanjem u zemljama EU je veći nego kod nas. Ukupan procenat obuhvata dece predškolskog uzrasta u Srbiji, doduše, je u porastu. On je 2002. godine iznosio 32%, a 2016. i 2017. godine preko 50%, ali u tom pravcu treba svakako da nastavimo. Međutim, treba da budemo svesni činjenice da je obuhvat dece iz porodica nižeg socijalno-ekonomskog statusa manji, kao i broj dece iz seoskih sredina i ovo moramo menjati. Kada je reč o dualnom obrazovanju, ali pre toga hajde da kažem i ovo što sam trebao na početku da kažem. Ovo što je posao u oblasti ovog resora pohvalio bih u ime poslaničke grupe SPS i smatram da politika ministarstva i ove Vlade ide, što se tiče obrazovanja i vaspitanja, u dobrom pravcu. Dakle, vašim dolaskom na čelo ministarstva nastavili ste dobru tradiciju nekih ministara iz ranijih perioda i ne sumnjam da će krupni rezultati uslediti sa vama na čelu ministarstva u ovoj oblasti. Naravno da to nije isto, ali svakako da treba nastaviti u ovom pravcu, jer to podrazumeva zainteresovanost privrednih subjekata, bar onih kojima su potrebni pojedini profili, odnosno zanimanja do kojih oni u sadašnjem sistemu obrazovanja teško mogu da dođu. Dakle, oni postaju važan partner, a u samom procesu je interesantna pojava instruktora i koordinatora, i to je zapravo jedan tandem, koji se sastoji od predstavnika škole i od predstavnika privrednog subjekta i oni u tom tandemu zapravo prave jedan sklop, jedan sistem u kome će se obezbediti i ono što je praktičan rad i ono što je suština tog zanimanja od strane stručnjaka iz privrednog subjekta. Sa druge strane, ono što je pedagoška strana itd, to se zadovoljava prisustvom koordinatora. Naravno da bih se pridružio pohvalama naših škola, srednjestručnih škola o kojima je ovde bilo reči. Ja vrlo često posećujem, na primer, Poljoprivrednu školu u Požarevcu, ali ima sjajnih drugih škola, da ne ponavljam, koleginica Bošković je to pomenula. Sugerisao bih, gospodine ministre, ako je to moguće, da prilikom donošenja budžeta, kada budemo razgovarali o budžetskom sistemu, da vodimo računa da li je moguće da vratimo sopstvene prihode škola kojima je po tom zakonu to pravo oduzeto? U datom trenutku škole ne mogu blagovremeno da reaguju, a ide setva, ide zaštita bilja, idu kvarovi na mašinama itd. U budžetskom sistemu u nekim drugim oblastima, kao što je nauka, kultura itd, ta sredstva su ostavljena. Smatramo da je u interesu obrazovanja i ovih škola, sa kojima zaista možemo da se podičimo, da se to vrati i ja vas molim da o tome razgovaramo i da se zajedno založimo. Na kraju, rekao bih još jednom da poslanička grupa Socijalističke partije Srbije pozdravlja vaše nastojanje, koje ide u dobrom pravcu, bez politike, ide profesionalno i nadam se da ćemo imati dobre rezultate. Naravno, podržaćemo ove zakone.

Mislim da je možda zgodan momenat da vam samo kažem u vezi ovog poslednjeg što ste rekli. Znamo za taj problem i škole imaju zaista muku kako da poseju, kako da kupe hranu za životinje i sve ono drugo što oni tamo gaje i čime se bave, ali smo rešenje stavili u ova dva poslednja zakona, o osnovnoj i srednjoj školi, o kojima uopšte ne pričamo mnogo. Rešenje đačke zadruge, u novim svojstvima, novom kapacitetu, je potpuno dobro rešenje koje će svakoj školi omogućiti da te sopstvene prihode, pa čak i nešto što je proizvodno ili nešto što je uslužno ili bilo šta, sama na neki način zaradi i da ostane njeno, pod uslovima, naravno, da se vodi tačna briga o svakom dinaru, da se stavi šta su prioriteti i da su zadrugari, to su rekli neki poslanici juče, i nastavnici i učenici. Mogu biti i roditelji i svi dobronamerni ljudi. Znači, jako je važno da im pomognemo u tome. Ovih dana mi imamo jedan radni tim koji se intenzivno time bavi, uređuje taj pravni i finansijski okvir te priče, a mi ćemo svim ustanovama u Srbiji, kroz onu formu autonomije, sugerisati. Zadruge su ne samo korisne zbog toga, naravno, to je neka vidljiva korist, ono, baš korist, korist, ali ako govorimo sa aspekta vaspitne funkcije svake ustanove, ta korist vaspitna, kada govorimo o učenju za rad, uopšte o nečemu što mlad čovek mora da nauči od malena, u kući, a to je da zna da baci đubre, da zna da ode u prodavnicu, da zna da spremi svoj krevet, a od drugih stvari, i neće biti izrabljivan, sigurno, ni od svojih roditelja, ni od bilo koga u školi i s voljom će ove stvari raditi. Mi smo pre neki dan potpisali ugovor sa „Srbijašumama“, javnim preduzećem, koji će biti nama partneri, kao što je Komora za ove stvari, kao što imamo partnere u privredi za skoro sve ciljeve koje smo istakli i to nas zaista drži visoko, čak i tamo gde nismo imali budžetska sredstva, upravo, recimo, gde će jedna vrsta sadnje ili gajenje rasada u svim seoskim školama biti moguće kao delatnost zadruge. Znači, imamo zadruge koje rade softvere, gimnazijske, imamo mnogo dobre priče i dobre primere prakse. Ostaje da to zaista svakoj školi ponudimo kao gotov, dobar model. I evo rešenja za tu priču. Zahvaljujem, ministre. Reč ima narodni poslanik Ivan Kostić. Nije tu. Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Izvolite. Hvala, predsedavajući. Uvažene kolege poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, nemoguće je ne primetiti da ste tu u ovom uvaženom domu, već se meri nedeljama. To zaista govori o ozbiljnosti sa kojom ste vi i Vlada Republike Srbije pristupili rešavanju ovoga problema, sa ozbiljnosti kojom pristupate kada je u pitanju revitalizacija tog srpskog obrazovnog sistema. Moram reći, poštovani ministre, neće vam biti jednostavan zadatak. Nije jednostavno uspostaviti sistem koji je u proteklih 12 godina, u vreme vladavine Demokratske stranke, te pošasti koja se zove Demokratska stranka, uništen do temelja. Naime, nemoguće je danas, ministre, govoriti o obrazovanju a ne setiti se velikog Svetog Save i, na kraju krajeva, Vuka Karadžića i onih citata koje je on za svog života zabeležio i zapisao. Kaže veliki Vuk, koga se, vidim, neki u opoziciji stide: „Ne brini ti, brajko moj, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar, pa ako svako uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikada propasti“ Pokazujete vi, uvaženi ministre, da ste kadri, pokazujete vi da ste ozbiljno pristupili ovome zadatku. Moram da kažem, pre svega zbog Srbije, celo vreme, ovih dana i ovih nedelja sa vama su prisutni veliki broj saradnika, sad se već meri desetinama, i to govori i o ozbiljnosti sa kojom pristupate ovom problemu. Naravno, vi ovim zakonom sada približavate realni sektor i privredu obrazovnom sistemu i misli da je to nedvosmisleno i i te kako korisno.

Nije jednostavno ni vraćati te kompanije nazad na noge. Naime, 12 godina pošasti Demokratske stranke u Subotici dovelo je do toga da izgubimo radna mesta. Evo, na sreću, sa gradonačelnikom Subotice i sa Vladom Republike Srbije i predsednikom Srbije došli smo do 6.000 radnih mesta u toj slobodnoj zoni. Ali, ta četiri odeljenja, moram vam reći, svi su ostali da rade u tim kompanijama – Industrija nameštaja „Bajmok“, industrija nameštaja „Budućnost“, fabrika nameštaja „Bačka Topola“, svi su ostali da rade. Ostalo je više od stotine mladih ljudi da živi u Srbiji.

Znam da ovim argumentima neću ubediti opoziciju da glasa za ovaj zakon. Završiću sa velikim Vukom Karadžićem kojeg se opet mnogi stide, u drugom citatu, Vuk Karadžić kaže – biseri se pred svinje ne bacaju. Toliko gospodine ministre. Hvala vam što se trudite za ovu Srbiju i svakako da ću podržati ovaj zakon. Gospodine Milićeviću, reklamiram prvo član 106. da govornik može da govori samo o temi dnevnog reda o kojoj se vrši pretres. Mislim da smo čuli o svemu, samo ne o temi dnevnog reda. Reklamiram i član 108, da se o redu na sednici stara predsedavajući ili njegov zamenik. U ovoj situaciji vi. Mislim da smo mogli da čujemo svakakve neistine od prethodnog govornika. Zaista od njega nisam ni očekivao da razume koliko je ovaj zakon loš po građane Srbije i zaista bih želeo da znam kako on objašnjava mladoj deci u školi to što je njegov gradonačelnik Subotice

Ne možete povredu Poslovnika zloupotrebljavati da bi replicirali sa narodnim poslanikom koji je maločas govorio, a obraćate se meni i ukazujete na povredu Poslovnika. Ja ću vam obrazložiti da li smatram da jesam ili nisam učinio povredu Poslovnika. Izvolite. Gospodine Milićeviću, ja vrlo dobro znam šta stoji u ovom Poslovniku, ali očigledno vi ne znate kao predsedavajući, kada ste dozvolili prethodnom govorniku da govori o vladavini DS, kako je DS za 12 godina vladavine u Ministarstvu prosvete upropastila sistem obrazovanja, to je upravo prethodni govornik govorio, a DS je imala samo godinu i po dana ministra prosvete, gospodina Gašu Kneževića, na kojeg smo ponosni.

Kolega Vujadinović je na svoj način govorio o onome što danas jeste tačka dnevnog reda. Onog trenutka kada sam kao predsedavajući smatrao da se na trenutak udaljio od onoga što je tema, ja sam sugerisao i upozorio i zamolio ga da se vrati na ono što je tema današnjeg zasedanja. Ne mislim da sam time povredio ni na jedan način Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije. Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Miličeviću povređen je član 27. Gospodin Milojičić nije izgleda najbolje razumeo i nije slušao gospodina Milimira Vujadinovića, on je rekao da je Demokratska stranka devastirala državu Srbiju.

Kolega Martinoviću nema razloga da kroz povredu Poslovnika repliciramo. Molim i vas, obraćajte se meni, shvatio sam šta želite da ukažete, da je pogrešno protumačen kolega Vujadinović. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne) Zahvaljujem. Gospodine Milićeviću, reklamiram član 107. Znam da vi pokušavate perfidno da svakoga govornika SNS, bez obzira na koju temu dnevnog reda se javio, bez obzira da li je Poslovnik, pustite da izrekne najgore laži i optužbe na račun DS ili nekog od poslanika DS i onda mu sa jednim osmehom kažete – molim vas, moraću da vas prekinem.

Pogrešno ste protumačili izlaganje kolege Vujadinovića, a ponavljam, onog trenutka kada sam lično smatrao da se udaljio od teme, sugerisao sam i zamoli ga da se vrati na tačku dnevnog reda, što je on i učinio. Nastavljamo dalje, reč ima narodni poslanik LJubinko Rakonjac. Izvolite. Poštovani predsedavajući, gospodine Milićeviću, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas uopšte nisam imao nameru da govorim o zakonu o dualnom obrazovanju. Ali, zaista posle jučerašnjih neosnovanih, često kritika i uvreda, moram da konstatujem i da čestitam radnom timu gospodina ministra Šarčevića i posebno njegovom pomoćniku ministra, profesorici Gabrijeli Grujić Garić koji su sigurno uložili velike napore da se ovaj zakon dobro uradi i da danas bude na dnevnom redu. Zašto imam poverenja u ovaj zakon? Sve kritike koje su često neosnovane, nisu zasnovane na nekim rezultatima istraživanja, na nekim studijama, na nekim naučnim eksperimentima, a gospođa Gabrijela Grujić se bavi naučno-istraživačkim radom iz ove oblasti. Neću se upuštati duboko u ovaj zakon, već su samo reći svoje utiske. Moram reći da su te kritike bile zaista neosnovane i da će verovatno od ljudi koji su najviše kritikovali ovaj zakon, sutra prisvajati kao svoje zasluge za primenu ovog zakona. Budite spremni na to. Prema tome, nemojte izaći iz ove Skupštine razočarani, iz ovog doma, kao da je to jedan neuspešan posao, već budite ponosni na ono što ste uradili u proteklom periodu za ovih godinu dana. Niste sedeli skrštenih ruku, nego ste dali rezultat koji pet koraka znači za obrazovanje zemlje Srbije. Toliko ću o ovome samo da kažem, žao mi je, a govoriću o Zakonu o potvrđivanju zajedničke Konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom. Ovo je oblast iz zaštite životne sredine i žao mi je što je zaista bio malo govora o ovom zakonu. Možda je treba biti ministar zaštite životne sredine na ovoj sednici, pa bi rasprava bila koncipirana i u tom smeru, zato što je ova oblast podeljena u Republici Srbiji na više ministarstva. U nadležnosti je Ministarstva zaštite životne sredine, zatim u nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike, zatim u nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Koji su razlozi za potvrđivanje ovog međunarodnog ugovora. Zajednička Konvencija o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom se bavi širokim spektrom pitanja vezanim za upravljanje istrošenim nuklearnim gorivom i za upravljanje radioaktivnim otpadom civilnog karaktera. Pitanja iz njenog delokruga se ne odnose samo na zemlje sa nuklearnim energetskim programima, već i na one koje u svojoj primeni imaju jedino izvore zračenja u medicini i industriji. Faktor nedeljivosti prostora u slučaju eventualnih vanrednih situacija ili prekograničnog transporta i drugih relevantnih prekograničnih kretanja, takođe naglašava međunarodni karakter Konvencije i njenog predmeta uređenja i čini je značajno za sve zemlje. Cilj donošenja ovog zakona je uvođenje viši standarda u sprovođenju mera nuklearne sigurnosti, efikasnija primena zakona, uspostavljanje sveobuhvatnije i savremenije regulative i kontrole nad izvorima jonizujućih zračenja, nuklearnim objektima, radijacionim delatnostima i nuklearnim aktivnostima, a pre svega nad upravljanjem radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom. Sprovođenje odredaba Konvencije ide u susret ispunjavanju međunarodnih zahteva i obezbeđuje usklađenost na međunarodnom planu, omogućavajući tako lakšu i adekvatniju komunikaciju i koordinaciju sa drugim državama i međunarodnim organizacijama u ovoj oblasti. Konvencija predstavlja prvi obavezujući međunarodno-pravni instrument koji odražava nameru i posvećenost država koje su u njene ugovorne strane, da u skladu globalnog režima, kojim se obezbeđuje zaštita ljudi i životne sredine, postignu i održavaju visok nivo sigurnosti u oblastima koje su predmet Konvencije. Moram da kažem da je Konvencija usvojena 5. septembra 1997. godine u Beču, i Konvencija je otvorena za pristupanje svim državama, pa i Republici Srbiji, koja do sada nije uzimala učešće ni u jednoj od navedenih faza. Prema podacima iz 2013. godine, 69 država su ugovorne strane, a 42 potpisnice Konvencije, tako su ugovorne strane i sve bivše zemlje Socijalističko Federativne Republike Jugoslavije, zatim Albanija, Rumunija, Bugarska i Mađarska. Vlada i Skupština Republike Srbije su potrebu za sigurnim upravljanjem istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom prepoznale kao pitanje od posebnog značaja koje je potrebno rešavati na adekvatan način i u sklopu drugih pitanja vezanih za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost.

Reč ima narodni poslanik Stanija Kompirović.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa svojim saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pošto govorimo o veoma značajnim zakonima, zakonima o obrazovanju, istaći ću da je reforma obrazovanja veoma značajna jer je to ljudski kapital za budućnost i mi moramo da učimo i težimo usvajanju novih znanja. To je jedini put ka novoj snazi koja je ovoj zemlji neophodna. Znanje treba da vodi ovu zemlju i znanje treba da je oblikuje i da joj odredi ciljeve. Da, o tome je govorio naš predsednik Aleksandar Vučić, o tome je govorio u ovom domu ispred nas, iznoseći program Vlade avgusta 2016. godine, da je najvažniji zadatak Srbije da naučimo da učimo, da se specijalizujemo i da otkrijemo nova polja znanja i da postanemo kadri da ih rešimo. Tome služe reforme obrazovanja, da dobijemo sposobnije generacije, spremnije da odgovore na svaki zadatak, da razvijemo i da sačuvamo našu zemlju. Time ćemo isto i otkloniti sve štetne posledice koje je stvarala DS u ovom sistemu i sistemu pre nas. Osnovne ideje dualnog obrazovanja uređuju se Zakonom o dualnom obrazovanju, koji ima za cilj uređenje učenja kroz rad za učenike srednjih i stručnih škola, unapređenje obrazovanja koje će biti prilagođeno potrebama privrede, povećanju obima i kvalitetu praktične nastave, izgradnje preduzetničkog duha kod mladih, podsticaj pokreta sopstvenog poslovanja i nastavak školovanja na strukovnim studijama i fakultetima. Reforme sistema obrazovanja su veoma značajne i doprinose našem društvu, pa i našem školstvu, kao i našim institucijama na prostorima Kosova i Metohije, jer to dokazuje i sam dolazak gospodina ministra Šarčevića ovih dana u Kosovskoj Mitrovici, koji je obišao naše škole, naše predškolske ustanove, naše sisteme obrazovanja, kao i otvorio naučni sistem za mlade. Jer, samo sticanjem znanja pokušavamo da se odbranimo, sticanjem znanja pokušavamo da se ujedinimo i da pokažemo da samo ujedinjeni možemo dalje. Time je i „Srpska“ pokazala svoju pobedu u svim srpskim opštinama, i to je moć i znanje našeg naroda i našeg predsednika, koji nam dokazuje i našu sigurnost da je tu i da brine o nama. Samo tako ujedinjeni moći ćemo da pobedimo i prevaziđemo mnoge probleme koji su nam naneti u ranijim laganjima Demokratske stranke, koja uopšte nije brinula o osnovnim sistemima našeg društva i društva na Kosovu i Metohiji u školstvu i obrazovanju.

Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, ostalo mi je u ovom kratkom vremenu da vam pročitam zaključak Agencije za borbu protiv korupcije u vezi sa Predlogom zakona o dualnom obrazovanju. Predlogom zakona se, bez dovoljnog sužavanje diskrecionih ovlašćenja, veoma značajna uloga u oblasti dualnog obrazovanja prepušta Privrednoj komori Srbije, koja je interesna i poslovno stručna organizacija privrednih subjekata. Poseban problem predstavlja to što Predlog zakona sadrži više nedorečenih i nepreciznih rešenja koja ostavljaju prostor za različita tumačenja i koja mogu pogodovati partikularnim interesima koji su u suprotnosti sa javnim interesom. Na kraju, Predlog zakona sadrži i druge nedostatke koji se, pored ostalog, odnose na nepostojanje uslova i kriterijuma ili elemenata kriterijuma za imenovanje članova komisija, davanje širokih diskrecionih ovlašćenja i prepuštanje ministru i Privrednoj komori da značajna pitanja uredi svojim aktom, iako je neophodno da ta pitanja budu regulisana zakonskim odredbama. Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je neophodno otkloniti identifikovane nedostatke, u cilju stvaranja adekvatnog pravnog okvira u oblasti dualnog obrazovanja.“ Hvala. Reč ima narodni poslanik Đorđe Kosanić. Poštovani ministre sa saradnicima, predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, možda je dobro podsetiti se još jednom da smo ova dva dana pred nama imali četiri zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, pored toga i potvrđivanje Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i dve konvencije o nuklearnoj sigurnosti i sigurnosti upravljanjem istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadima.

Moje izlaganje biće usmereno na Predlog zakona o dualnom obrazovanju. Ministre, na samom početku, ja moram da kažem da ste vi u više navrata ovde sa predsednikom JS Draganom Markovićem razgovarali o potrebi uvođenja dualnog obrazovanja u obrazovni sistem Srbije. Isto tako, s druge strane, zaista moram da kažem da se pokazala potreba privrede za adekvatnim kadrovima. Isto tako, iako imamo veliki broj nezaposlenih, imamo jednu, s druge strane, nelogičnost. Imamo za određenim zanimanjima potrebu i stalno otvorene konkurse da popunimo ta zanimanja. S druge strane, kada je reč o dualnom obrazovanju, ministre, dobra stvar je da ste vi već dobili oko 2000 firmi koje su zainteresovane da uđu u sistem dualnog obrazovanja. Ako sve to uzmemo u obzir, mislim da je ovaj zakon, koji ste vi sa vašim saradnicima pisali, jedan veliki iskorak unapred, sa ciljem prilagođavanja srednjeg stručnog obrazovanja na prvom mestu sa privredom, sa potrebama u privrede, a sa druge strane smanjivanje broja nezaposlenih mladih ljudi do 25 godina i ona važna stvar, da naša privreda postane konkurentna, ne samo na regionalnom nivou, nego i na globalnom nivou. Ministre, ono što, čini mi se, danas i juče nismo čuli, najvažnija stvar za koju se zalažete vi sa svim vašim saradnicima, čitava Vlada, a čini mi se i svi mi ovde poslanici, jeste da zaposlimo mlade ljude, a s druge strane da sprečimo odlazak mladih ljudi u inostranstvo. To mislim da je krucijalna stvar za koju se mi zalažemo.

Imali smo tada nekoliko pilot projekata koji su dali odlične rezultate. Mislim da su svi ti učenici koji su završili dobili posao. Kažem, imamo visoku nezaposlenost, iako se iz godine u godinu dobrim radom smanjuje ta nezaposlenost, ali i dalje imamo negde oko 450.000 nezaposlenih ljudi. Imamo visoku nezaposlenost mladih ljudi, ona se kreće negde oko 150.000 mladih ljudi, uzrasta od 15 do 24 godine, ili nema posao sa jedne strane, ili ne ide u školu. Dakle, po ovom sistemu već sada imamo veliki broj škola koje rade po dualnom obrazovanju. Oni rade po različitim obrazovnim profilima koje su škole već imale, ali važna stvar, ministre, jeste da će se u spregi sa privrednim subjektima u mnogim gradovima otvoriti i novi obrazovni profili. Vi ste pre neki dan potpisali ugovor, čini mi se, sa ministrom vojnim, gde ste i u toj oblasti otvorili neka dodatna zanimanja. Ali, moram da vam kažem, moramo da slušamo i glas mladih ljudi. Mislim da trebamo na razno-razne načine da približimo određena zanimanja mladim ljudima. Ministre, mi danas u Srbiji imamo, recimo, određena zanimanja poput zavarivača, gde je početna plata preko 50.000 dinara i opet nemamo dovoljno ljudi, ona su stalno otvorena što se tiče konkursa da ti ljudi počnu da rade. Isto tako, veoma važna stvar koju danas moram da kažem, jeste da završetkom po ovom stručnom usavršavanju mladi ljudi ne moraju da prestanu da se školuju, bez problema mogu da nastave školovanje i da završe fakultete, čak i magistrature i doktorate. Ali, ministre, nešto na šta bih zaista trebao da ukažem, i mislim da se to već čulo u parlamentu, a mislim da i vi i vaši saradnici mislite o tome, da razmišljamo u narednom periodu da uvedemo dualno obrazovanje na fakultete. Ja neću to više da širim, ali kažem da je to izuzetno značajna stvar koja bi trebala da dođe u nekom narednom vremenu. Ove godine smo imali nešto manje od 70.000 svršenih osnovaca, imali smo dovoljno mesta za sve đake, ali želim da vam kažem jednu značajnu stvar. Neće sve škole raditi po principu dualnog obrazovanja. Mislim da negde oko 180.000 učenika već radi po principu srednjih stručnih škola i važna stvar je da u ovom trenutku imamo neki porast što se tiče gimnazija da ste tu ove godine povećali malo broj, ali ide se ka onoj magičnoj cifri od 40% da se usaglasi sa nacionalnom strategijom obrazovanja, koja predviđa, da kažem, 40%, a mi imamo trenutno 23%, ako se ne varam, je li tako? Dobra stvar koju želim da istaknem jeste da smo na dobrom putu, kada je reč o dualnom obrazovanju, pokazatelji karavan „Duh mladosti“, koji je obišao čak 33 mesta, mislim da ste naišli na zaista dobre utiske i škola i privrede i đaka. To je jedna zaista dobra stvar i tu se vidi da je ovo dualno obrazovanje na pravom putu i da je dobra stvar za Srbiju. Jedna stvar vrlo važna, neko će reći da treba da se ugledamo na nekoga, neko ne, ali ja sam siguran da je dobar primer kako je dualno obrazovanje organizovano, to je primer Švajcarske, Austrije, Danske i ostalih zemalja. Naravno, to dualno obrazovanje se razlikuje od zemlje do zemlje. Ono ima svoje prednosti i mane, ali ono što želim da kažem, svaka zemlja ima svoje specifičnosti, pa tako i naše dualno obrazovanje koje radimo ima svoju specifičnost. Ono sigurno nije isto ni sa jednim obrazovanjem. Isto tako, ovde u parlamentu smo čuli danas da raznorazne škole, da kažem, rade već duže vremena po ovom modelu, ali ministre, moram da vam kažem, vi ste dobro upoznati, ja dolazim iz Kragujevca, mi tamo imamo Politehničku školu. Moram da vam kažem da ona od 1854. godine, kada je osnovana, pri Topolivnici, kada je imala 12 đaka, pa do danas, čini mi se, radi po tom dualnom obrazovanju. Imamo odličnu saradnju sa privrednim subjektima iz tog grada. Zahvaljujem.

Izvolite. Ako dozvolite, samo da podržim ovaj vaš stav i mi radimo na tome. Počeo je program studentske prakse i to je uvod u dualno na visokom. Tako da je ranijih pokušaja bilo zaista od 2010. godine tzv. BG praksa, ali je to nekako sve brže stalo nego što je počelo. Mislim da smo vrlo ozbiljno sad prionuli i timove naše ojačali sa tim delovima, interesovanje raznih visokoškolskih ustanova i privrede takođe je jako veliko za to pitanje. Kada govorite o Kragujevcu, ja sam obišao taj tehnički centar i u duhu onoga o čemu smo pričali o valjevskom Centru izvrsnosti, mislimo da je to jedna od potencijalno najboljih tačaka da se radi za taj deo Šumadije. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, posle jučerašnjih diskusija i razmišljanja ne znam da li ću se usuditi da govorim o manjinskom obrazovanju, jer jednostavno vidim kakvo je raspoloženje i prema nacionalnim manjinama, a kamoli prema obrazovanju i nekom izražavanju na svom jeziku. Razočaralo me je razmišljanje ponekih poslanika koji su ipak moje kolege i mislim da ovde nije bilo mesto za takve razgovore. Daću samo primedbe u nekim članovima, jer sam mislila da će ovaj zakon o osnovnom, srednjem ili predškolskom obrazovanju ispraviti neke nepravde sa kojima se već godinama nacionalne manjine suočavaju, imaju problem u svom obrazovanju. Osnove sistema obrazovanja i vaspitanja jednostavno nisu se doticale tih problema, pa sam stvarno mislila da će prvenstveno Zakon o osnovnom obrazovanju ispraviti neke nelogičnosti s kojima se stvarno obrazovanje suočava i ima probleme. Prvenstveno se to odnosi na izborni predmet koji se sada ne zove izborna nastava, nego izborni program, gde se veronauka i građansko vaspitanje ocenjuju opisno. To je bilo i do sada i mislim da je to u redu, jer jednostavno nismo svi istih konfesija i nismo svi raspoloženi da na neki način učimo građansko, mislimo da to na neki način nije ni trebalo da pripada školama, po mom mišljenju. Mi smo svi išli na veronauku, ali smo išli u crkvama i mislim da to ipak pripada crkvama, a građansko da pripada nekom svom kućnom vaspitanju. Što se tiče nastave na jezicima nacionalnih manjina, posebno mislim u Vojvodini, gde obrazovanje ima svoj kontinuitet, ja npr. pripadam rusinskoj nacionalnoj zajednici gde smo pre nekoliko godina proslavljali 260 godina obrazovanja na rusinskom jeziku, imamo celu vertikalu obrazovanja na tom jeziku, ja sam čak i studirala na rusinskom jeziku na katedri za rusinski jezik u Novom Sadu i mislim da niko nema problem sa tim da se u tom nekom svom školovanju na maternjem jeziku, niti na poslu, niti u nekom svom profesionalnom, niti nekom drugom napredovanju. Zato sam mislila da će to učenje maternjeg jezika kao fakultativne nastave jednostavno dobiti neki drugi tretman, a tretman je ostao isti. Znači, čak je na neki način, koristiću taj neki termin, uniženo jer se nastava na jeziku nacionalne manjine, odnosno fakultativno učenje jezika, sada više neće ocenjivati, nego će se ocenjivati opisno, znači, imaće isti tretman kao i građansko vaspitanje i veronauka. Ni do sada to nije bilo dobro jer se taj predmet ocenjivao, ali ocena nije ulazila u prosek. Ne kažem da sada to daje neki motiv i roditeljima i deci da idu na učenje maternjeg jezika ako će se to ocenjivati brojčano i ako će ocena ulaziti u prosek, ali ipak znamo da nam je multikulturalnost, da nam je tolerancija, videli smo to u Skupštini, stvarno na nekom testu i jednostavno me interesuje zašto se to ne ocenjuje brojčano. Na Odboru za obrazovanje ste mi rekli, ministre, da je to zbog tog fonda časova. Ali, mi smo davno predlagali, pošto je to u Vojvodini stvarno primenljivo, a primenljivo je i u celoj Srbiji, zašto se ne uvede i jezik društvene sredine, to je komšijski jezik? Ta tolerancija vidimo stvarno da nam je sada na nekom jako niskom nivou. To bi bili komšijski jezici, to su jezici koji pripadaju Evropskoj uniji, npr. mađarski, slovački, rusinski, hrvatski, bugarski, makedonski, to su jezici koje mi treba da naučimo ne zbog toga što imamo saživot sa tim svojim komšijama, nego jednostavno zašto ne učiti taj jezik? Ako mislite da bi pripadnici nacionalnih manjina bili na neki način oštećeni time što bi imali jedan predmet više, mislim da to nije u redu. Drugo, to bih pohvalila, da se u srednjoj školi učenje maternjeg jezika, fakultativno učenje jezika, ocenjuje i brojčano, a ne opisno kao u srednjoj školi, po mom mišljenju je to dobro, ali opet, ta ocena ne ulazi u prosek. Opet govorimo o tome zašto ta ocena ne ulazi u prosek. Jednostavno, opet neki drugi problem u tome, ako deca ne nauče maternji jezik, a ne kažem da je škola ta koja uči maternji jezik, roditelji su prvenstveno ti koji uče decu maternji jezik, ako se ne afirmiše učenje maternjeg jezika u osnovnoj školi, zašto se afirmiše u srednjoj školi? Mislim, ko ne nauči maternji jezik u osnovnoj školi, u srednjoj ga sigurno neće učiti, niti mu je stalo do toga da ima neku dobru ocenu iz tog predmeta. To su neke moje zamerke.

Zato mislim da bi nacionalni savet tu trebalo da da saglasnost i u jednom i u drugom slučaju. Mislim da Nacionalnom savetu stvarno treba da ima, da da ne mišljenje, nego saglasnost, jer kažem ili se uvodi srpsko odeljenje, ili se uvodi odeljenje na jeziku nacionalne manjine. Još oko predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ako mislim da se i tu stalo na lokalnoj samoupravi, jednostavno u tom delu gde se navodi da lokalne samouprave na neki način mogu da finansiraju neke dodatne aktivnosti deci u predškolskim odeljenjima. Na primer, ne znam učenje engleskog jezika ili neke ne znam sekcije. Znači učenje, fakultativnog učenja maternjeg jezika u sredinama gde nema redovne predškolske nastave na tom jeziku, to jednostavno visi i to niko ne finansira. Tog na primer vaspitača ili nastavnika, učitelja koji će doći jednom ili dva puta nedeljno da uči decu maternji jezik. Zato tu sam, mislila da lokalne samouprave ipak treba da daju neku nadoknadu tom vaspitaču koji će doći da neguju taj maternji jezik. Hvala vam, i mislim da su to uglavnom amandmani LSD Vojvodine podnela, pa vas molim da vi to još jednom razmotrite. Zahvaljujem. Poštovana Olena, ja sam i na Odboru za obrazovanje kao što sam i tada rekao pokušao da dam jedno razumno objašnjenje. Godinama i decenijama se stalno nešto dodavalo u osnovnom obrazovanju, a zbog uzrasta dece to je bilo već preterano. Srednjoškolci su stariji i njima nedeljni fond časova dozvoljava da idu u drugačiju formu. Prvi put smo obuhvatili tu priču da bi se pojavila i informatika i sve ono što je bitno i to smo nazvali i predmetima koji su obavezni i ulaze u prosek i tu opterećenost učenika je nevidljiva. Svi drugi oblici rada su takođe jako važni, takođe su prepoznati i oni zaista imaju svoju funkciju. Da li je nešto ocenjivano brojčano ili je opisno, pa je ceo prvi razred Osnovne škole opisan. Mnoge zemlje sveta imaju procentualnu ocenu, verujte da je možda čak i najpametnija. Tako da tu ničim nije ugroženo pravo nacionalne manjine, a vi znate dobro da Nacionalni savet i nacionalne manjine ne mogu osnivati ustanove, o tome smo pričali kada je bio sistemski zakon lokalne samouprave, a koleginica LJilja Marolt koja sa vama inače i sarađuje po pitanju i predškolskih ustanova, znači želimo da rešimo posebnim pravilnicima ulogu lokalne samouprave u radu svake predškolske ustanove ceneći specifičnosti o kojim vi pričate baš. Tako da mislim da se sve to nekako nalazi samo malo u drugim pakovanjima. Hvala. Izvolite. Poštovani gospodine ministre, s obzirom da privodimo kraju ovu našu načelnu raspravu dozvolite da uradim i jednu sintezu onog o čemu je govorila poslanička grupa Dveri u ovim danima. Pre svega ono što smatramo da je apsolutno ostalo nerešeno, iako ste prošli čitav jedan set prosvetnih zakona jeste da povećate plate prosvetnim radnicima čije su plate u Srbiji ispod prosečnih plata i to zaista jeste najveći jedan, od najvećih problema kojim se srpska prosveta suočava. Drugi problem koji ste naravno propustili da rešite jer mislim niste imali snage da se suprotstavite jednoj nabujaloj korupciji u vrhu vlasti, a to je da se reše kupljene diplome i doktorski radovi koji su plagijati na čelu sa ministrom policije gospodinom Nebojšom Stefanovićem, gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim i svima onim koji su prvi na tom spisku. Pa, možemo li u ova dva minuta i 46 sekundi da govorimo o dnevnom redu?

Kolega Martinović je tražio od mene da mu otkrijem gde se nalazi prislušni centar Nenada Kovača i Nikole Petrovića, kuma Aleksandra Vučića, ali neću sada pošto to nije na dnevnom redu, doći će Vlada pa ćemo imati i pitamo i o prislušnim centrima koji drže Vučićevi kumovi u Srbiji. Dakle, ono što je tema jeste upravo stanje srpske prosvete i status prosvetnih radnika i nemojte gospodine predsedavajući da o tome ne sme da se priča u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, što se tiče ovoga zakona pre svega mislim na Zakon o dualnom obrazovanju, gospodine ministre, mislim da smo pre njega trebali da rešimo neke druge stvari koje su preduslov za uspešnost jednog ovakvog zakona, od problema bele kuge, do problema domaće privrede koja praktično ne postoji i najvažnijeg problema koji je u direktnoj vezi sa ovim zakonom, a to je što nemamo zakon o zanatstvu i što bi zanatska komora vama trebalo da bude pravi partner u dualnom obrazovanju a ne Privredna komora. Vi to dobro znate, ali vi ne možete da imate zanatsku komoru kao partnera jer ona ne postoji, jer ne postoji zakon o zanatstvu. Od 2007. godine postoji inicijativa preduzetnika u Srbiji, od 2010. godine postoji Predlog zakona.

Dobio sam i dopis leskovačkog udruženja zanatlija koji skreću pažnju na ovaj problem i ljudi ispravno konstatuju da bi zapravo zanatska komora bila pravi partner vašem ministarstvu za ovaj zakon o dualnom obrazovanju. Pod broj jedan, snižavanje opšteg nivoa obrazovanja.

Izvolite. Malo pre smo rekli da se nivo opšteg obrazovanja i opštih predmeta ne smanjuje. To je ono što je činjenica. Menja se odnos procenta od prve godine, pa ka završnim godinama, znači, prvog i drugog i treće zanatskog dela trogodišnjeg profila stručnih predmeta. I, tu postoje razlike. Zanatsko je zaista samo trogodišnje, pa majstorsko, a ovde je dualno i trogodišnje i četvorogodišnje. Tako da je tu ta bitna razlika.

Zahvaljujem ministre. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, želim da repliciram predstavniku bivšeg režima Bošku Obradoviću. Što se tiče finansiranja Boška Obradovića su finansirali manje više svi koji su do 2012. godine bili na vlasti. U 2009. godini gospodin Boško Obradović je preko Ministarstva za dijasporu dobio 300 hiljada dinara, 2008. godine je dobio preko Ministarstva vera 400 hiljada dinara i 2008. godine je preko Ministarstva za dijasporu je dobio 300 hiljada dinara. Takođe, finansirala ga je i DSS.

Finansirala ga je DSS preko javnog preduzeća „Kolubara“ tako što je samo u 2004. godini gospodin Boško Obradović i njegova organizacija dobila od „Kolubare“ koja je inače tada imala gubitak od deset milijardi dinara 4,2 miliona dinara. Dakle, toliko o tome ko je koga finansirao. Da li vas je u međuvremenu još neko finansirao to ćemo još da ustanovimo. Što se tiče falsifikovanih diploma, evo samo da vam kažem, gospodine ministre, to vas verovatno zanima. Gospodin Boško Obradović je diplomirao kod profesora Mila Lompara koji je inače član Političkog saveta Dveri i to na onaj temi, znači, pisao je diplomski rad na temu iz koje je Milo Lompra doktorirao. Što bi rekli stari Latini, pametnome dosta.

Izvolite. Gospodine Milićeviću, reklamiram član 108. Mislim da ovde nije tema postojanje DS od 27 godina, na koje smo mi ponosni. Mislim da ste bili u obavezi da skrenete pažnju bar i prethodnom govorniku, a i onom pre njega.

Samo ste jedno u pravu, treba da se vratimo na ono što je tema i što je tačka dnevnog reda i ja ću to ispoštovati. Dozvolite, ne mislim da sam povredio Poslovnik o radu i navedeni član iz jednog prostog razloga jer mnogo puta do sada smo rekli, ne možete da predvidite o čemu će narodni poslanici govoriti. Ali, mi je drago da ste primetili da je replika izazvana, ne nakon diskusije od strane poslanika, nekog od poslanika iz redova pozicije, nego opozicije i nećemo nastaviti sa takvim načinom rasprave, već ćemo se vratiti na dnevni red.

Naš Ustav garantuje i kaže da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno. Pola ove tvrdnje je tačno. Naše osnovno obrazovanje jeste obavezno. Međutim, kada je reč o ovoj besplatnosti, naše osnovno obrazovanje u praksi, besplatno je samo kao bajagi. Drugim rečima, troškovi koje snose roditelji, da bi obrazovali svoju decu su izuzetno veliki finansijski pritisak. Počev od besplatnih udžbenika koji moraju da se plate, koji nisu besplatni i koji predstavljaju jedan ogroman udar u septembru, pa preko kupovine školskog pribora, opreme za fizičko, likovno, tehničko, sve ostale predmete kojih inače ima previše, to usput da spomenem. Preko raznih ekskurzija koje se organizuju, preko plaćanja privatnih profesora da decu nauče onome što deca u školi nisu naučila i to je veliki problem. Takav sistem favorizuje decu, bolje stojećih roditelja i ostavlja iza sebe da kaskaju decu siromašnijih roditelja. Mi moramo konačno naše obrazovanje da učinimo besplatnim. Predlažem da krenemo od besplatnih udžbenika. Kao što znate na prošlom zasedanju kada smo raspravljali o krovnom zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju i predškolskom, poslanička grupa „Dosta je bilo“, pokušala je serijama amandmana da u taj zakon ugradi član koji će garantovati besplatne udžbenike. Zato što očigledno ono što piše u Ustavu nije dovoljno. Mi moramo u svaki od ovih zakona koje donosimo, pojedinačno da izdvojimo član u kome će da se kaže – udžbenici su besplatni, troškovi nabavke udžbenika pokrivaju se iz budžeta Republike Srbije. To je više nego izvodljivo. Mi smo u „Dosta je bilo“ to izračunali. Znači, oko 560.000 đaka imamo u osnovnom obrazovanju, nabavka školskih udžbenika za sve njih koja treba u principu da se vrši na svaki četiri godine, jel toliki je jedan upotrebni vek, četiri generacije mogu od istih udžbenika da imaju koristi. Znači, troškovi za nabavku svih udžbenika je 56 miliona evra. Kada to rasporedite na ove četiri godine, godišnji trošak u budžetu Republike Srbije je 0,15% Ne stoji nikakva argumentacija da novca nema. Mi mnogo više izdvajamo za subvencije stranim korporacijama koja je dolazila ovde zbog jeftine radne snage. U tom smislu, mi smo i ovaj put kada su pred nama četiri nova obrazovna zakona, amandmanima koje smo podneli, zahtevali da se u sva četiri zakona nađe mesto i da se ubaci ova odredba koja će garantovati da sve buduće generacije, bez obzira na promene ministara, na promene vlasti, garantovano imaju besplatne udžbenike i da roditelji budu sigurni da taj trošak neće da snose. Ja vas molim da još jednom razmislite o ovome. Mi ne smemo nijednu jedninu novu školsku godinu dočekati sa ovim teretom za roditelja. Vreme je krajnje da ovo postane deo besplatnog obrazovanja, da makar udžbenici ne budu kao bajagi besplatni. Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Gospodine Šarčeviću, čitali smo obrazloženje koje ste nam vi na kraju pročitali i očekivali smo od vas da nam makar usmeno kažete nešto što ne piše u ovako šturom obrazloženju dualnog obrazovanja. Želeli smo da čujemo kako će se dualno obrazovanje projektovati u narednih 30 godina i šta je naš cilj, kakvo društvo želimo da ima, kakvi će plodovi vašeg rada biti za 30 godina od danas u Srbiji? Nažalost, to nismo čuli. Umesto da ste došli danas u Skupštinu Republike Srbije i predlagali zakon, da na primer svi osnovci u Srbiji dobiju besplatne udžbenike, što bi rasteretilo njihove roditelje ogromnih troškova koji imaju svakog 1. septembra i svake godine. Da ste došli i rekli, hajde da razgovaramo o tome da li srednjoškolsko obrazovanje treba da postane obavezno u Srbiji, pa da vodimo debatu u tome, kako ćemo i na koji način da povećamo obrazovanje i broj obrazovanih u Srbiji i da li će to povećanje broja obrazovanih u Srbiji na kraju predstavljati najveću uštedu budžetu Republike Srbije za narednih 30 ili 50 godina. Vi ste došli sa dualnim obrazovanjem, sa obrazloženjem koje apsolutno ne postoji i naravno da mi to ne možemo podržati. Zamislite samo situaciju u kojoj se nalazimo i mi kao poslanici opozicije i vi kao ministar i da razgovaramo koliko je novca potrebno uložiti u tu decu koja su talentovana, u onu decu koja su u srednjim školama i kako pomoći studentima sa novim domovima, sa boljim uslovima da postanu što uspešniji stručnjaci u ovoj zemlji. Kada bi samo tih 180 miliona evra koliko smo potrošili za kupovinu nekih aviona starih nekoliko decenija, uložili u obrazovanje, vi bi bili ministar kojem bi svi skidali kapu kada vas sretnu na ulici, zato što bi govorili – evo ga napokon jedan ministar koji je uspeo da Srbiji obezbedi mnogo veći budžet nego što je bio u proteklih 10, 20 ili 30 godina. Mi se, umesto toga, vraćamo u neke vekove koji su iza nas. Da li znate koliko su skupi keš krediti koje uzimaju roditelji da bi kupili deci udžbenike? Da li ste svesni koliko su često roditelji u dužničkom ropstvu da bi kupili pernice, patike, sve što je nekome potrebno, da bi završio osnovnu ili srednju školu? Da li znate koliko dece ide u školu, a zapravo nema udžbenike i nema uslove da postane đak kakav je neki njegov vršnjak koji ima obezbeđene sve uslove? Dualno obrazovanje to ne rešava. Dualno obrazovanje ne poboljšava situaciju u Srbiji i ono čoveka neće učiniti jačim građaninom, hrabrijim i neće mu udahnuti samopouzdanje. Sa druge strane, pokušavamo od malih nogu da naviknemo decu da se suoče sa surovim tržištem rada, posebno rada koji nije zakonom siguran i koji nije bezbedan. Imamo opasne i teške poslove koja će deca moći da rade, iako su u školi. Da li znate samo koliko je desetina miliona evra uložila Srbija, odnosno Vlada Republike Srbije, Grad Beograd i opština Obrenovac za fabriku „Meita“, 60 miliona evra, da bi zaposlili nekoliko stotina ljudi sa 20.000 dinara platom koji 10 sati stoje za trakom i ne smeju da odu u toalet i onda nose pelene. Hoćete da mi kažete da ćemo sada mi da dozvolimo nekoj školi da sklopi ugovor sa takvom „Meitom“ da će ta „Meita“ kao fabrika da sklopi ugovor, gde će onda roditelji potpisivati ugovore, jer će njihova deca maltene raditi besplatno za istu tu fabriku, zato što je jeftinije da iz Kine prebaci proizvodnju u Srbiju, zato što je ovde jeftinija radna snaga, a sad je bukvalno dobija za džabe i svake godine će menjati nove generacije đaka i nove generacije đaka i imati maltene besplatnu proizvodnju. Kome se ne isplati da na takav način izrabljuje ljude? Hoću da vam kažem mene veoma plaši to, ne samo što je Agencija za borbu protiv korupcije rekla da je ovo duboko koruptivan zakon, ne samo to što su stručnjaci rekli, koji su pisali Strategiju obrazovanja, među njima su i moje kolege, rekli da ovo nema veze s mozgom. Ne samo to što su mnogi akademici rekli da apsolutno dualno obrazovanje nije potrebno Srbiji. Mene ministre plaši to što niste tražili struku da kaže šta zaista o ovome misli. Vi ste usvojili Strategiju obrazovanja 2012. godine. Ne možete nama da kažete delimično prihvatam ili delimično ne prihvatam. Vaša Vlada 2012. godine je to uradila Dačić-Vučić Vlada. Dakle, to je za vas obavezujući dokument i u skladu sa njim morate da postupate ili donesite novu strategiju obrazovanja. Nije dobro da zbog nekih stručnjaka iz Švajcarske koje mi plaćamo, da uvodimo dualno obrazovanje zato što eto, tako neke firme su izrazile i Privredna komora Srbije potrebu za nekim mladim profilima, pa ste nam ovde izlistali dva ili tri radna mesta, za 50 ili 60 hiljada dinara, i to vam je jedini argument sa kojim ste došli u Skupštinu. Pa, ta dva zavarivača će vam naći bilo ko u ovoj sali da popune ta dva radna mesta, ali nemojte, kad vas molim, da to bude jedini argument da lišavamo generacije i generacije mladih ljudi mogućnosti da se obrazuju. Zašto vam to govorim? Zato što to nije čak ni u skladu sa Ustavom i ovaj Predlog zakona nije u skladu sa Ustavom. U članu 71. Ustava stoji da je osnovno obrazovanje besplatno i obavezno, a da je srednjoškolsko besplatno. Ništa od toga očigledno vas ne obavezuje da tu decu, i toj deci, obezbedite mogućnost da se sutra doškoluju, da započnu biznis. Kako da započnu biznis kada se zatvaraju ozbiljne fabrike i firme u Srbiji, jer nema pravne sigurnosti u ovoj zemlji? Naravno, da je to preduslov da svako započne svoj biznis, ali nemojte mi reći da onaj koji bude zarađivao 12 hiljada dinara, na najtežim poslovima za trakom, ima ikakvu mogućnost da započne biznis u Srbiji. Pa, to je šarena laža i to vam jedini argument sa kojim ste došli u Skupštinu. Dakle, umesto da pravimo ovim obrazovanjem građane koji su gospodari svoje sudbine, mi, očigledno, pravimo jeftine produžetke mašina i to ne ako ne smeta vladajućoj većini ja sam mislio da će smetati vama koji dolazite iz prosvete. Još jednu stvar moram da podvučem. Kako se ovaj zakon odnosi kada je u pitanju ravnomerni razvoj Srbije? Ogromni dispariteti u regionalnom i ravnomernom razvoju Srbije ovde postoje zato što one siromašne oblasti u Srbiji, a svi znaju koje su pošto iz njih ovde mnogi dolaze, biće još siromašnije, a one bogate će biti još bogatije. Neće deca funkcionera SNS ići u fabrike da uče škole zato što oni imaju novac, očigledno za privatne škole, da svoju decu šalju na najbolje obrazovanje zato što, očigledno, imaju po pet ili šest plata i to sebi mogu da priušte. Ali, deca roditelja koji nemaju apsolutno sredstva da ih školuju biće primorani da ih presele u neku fabriku, da tamo saniraju neke kablove u pelenama i njihova radna prava apsolutno niko neće poštovati, posebno ne oni koji žele da maksimiziraju svoj profit. Ne možete Privrednoj komori Srbije da dajete nešto, pa čak i da vam daje mišljenje, ali da to ne tražite od Srpske akademije nauka i umetnosti. Ne može američka Privredna komora, portugalska, završavam, još jednu rečenicu, italijanska da imaju jaču reč od akademika u Srbiji. Reč ima ministar Mladen Šarčević, izvolite ministre. Samo da kažem da smo ovo sve čuli i da ja nemam komentar dalje. Hvala ministre. Reč ima Aleksandar Martinović, pretpostavljam replika?

Zahvaljujem potpredsedniče. Molim vas član 107. da ukažete i ministru i saradnicima ministra da ne mogu da cokću i da prevrću očima dok narodni poslanici govore, i da kada mi kažemo da se brinemo zbog toga što firme koje izrabljuju odrasle ljude, punoletne radnike koji uživaju određena prava, sada mi u te iste firme šaljemo decu koja ne znaju koja su im prava, koja nemaju prava, zato što su učenici, zato što je škola potpisala ugovor sa državom itd, da najmanje što mogu da urade, ako ih već nije briga za to što mi govorimo, da ne pokazuju tako otvoreno da ih baš briga i za te učenike koje mi šaljemo tamo, zato što u momentu kada mi izrazimo takvu bojazan, saradnici ministra glasno cokću, prevrću očima i podsmevaju se, očigledno nekakvoj deci koja će sutra ići u firme kojima je jeftinije da ovde zapošljavaju radnu snagu, nego u matičnoj Kini. Isto tako, gospodin Šarčević neće da komunicira sa nama danima, govoreći da mi treba da promenimo ploču, mi ne govorimo pod pločom, možda gospodin Šarčević govori pod pločom koju su mu pripremili poslodavci željni jeftine radne snage. Kada bude bio promenjen zakon, promeniće se i ono što mi govorimo. Do tada, gospodine Šarčeviću, vi s nama morate da razgovarate, ne možete da nemate komentar. Ne možete da nemate komentar ni na jednu od ovih stvari koje smo rekli, zato što ste, valjda, došli u Skupštinu da obrazlažete zakon, i kada vas nešto pitamo vi treba da nam odgovorite, a ne da se na takav način podsmevate. Najmanji problem je što se podsmevate nama, mnogo je veći problem što se podsmevate roditeljima čiju će te decu sutra poslati u izrabljivačke firme da rade.

Prvo, vi ste iskoristili priliku i minut i 47 sekundi ste replicira ministru, a nekih dvadesetak sekundi ste posvetili povredi Poslovnika.

Izvolite. Hoću da odgovorim ovom vojvodi od Maldiva, koji roni suze za radnicima u Srbiji. Ali, nije bilo izrabljivanja samo iz jednog razloga, niko u Srbiji nije radio. Sva radna mesta u Srbiji su bila ugašena, samo za četiri poslednje godine njihove vlasti preko 400 radnih mesta je u Srbiji ugašeno, radnici isterani na ulicu, a ta priča o besplatnim udžbenicima, to smo već dokazali da je najobičnija laž. Vojvoda od Maldiva je mene, pre dva dana pozvao da donesemo indeks. Ja sam svoj indeks doneo, njegovog nešto ne vidim. Ne vidim da je doneo indeks svog predsednika stranke, Dragana Šutanovca, koji je, ako se ne varam, gospodine Šarčeviću, inače veliki genije studirao 12 godina.

Budući da nemamo indeks Dragana Šutanovca, ja ne znam koji je njegov prosek, a ovi njegovi to vešto kriju. Hajde malo da se pozabavimo jednim drugim elitnim političarem iz njihovih redova, Sašom Janković, pa da malo uporedimo da li je to zaista elita, ili je reč o kvazi eliti. Evo, taj neki Saša Janković, koji je bio predsednički kandidat DS, koji kaže da on sve zna o ustavnom pravu, o vladavini prava, soli pamet svima redom o tome šta se desilo u Savamaloj.

Pravo na repliku. Po ko zna koji put pomenuta je DS i po ko zna koji put se krši član koji govori da ne treba dozvoliti da se govori o privatnom životu ljudi u ovoj sali onako kako mi ne govorimo o vašim životima.

Ali, ono što je važnije, važniji je odnos prema đacima, važniji je odnos prema deci kojoj treba obezbediti besplatne udžbenike i o tome DS govori, o tome govori gospodin Balša Božović, o tome je govorio i profesor Mićunović u predlozima koje ste odbijali, a to je da donesemo zakon da obezbedimo besplatne udžbenike za svako dete u Srbiji. Prošli put sam vam dokazao i ovde sedi sa nama bivši ministar prosvete, gospodin Žarko Obradović, koji je dao izjavu svojevremeno 2011. godine, u kojoj kaže da u Srbiji već dve godine imamo obezbeđene besplatne udžbenike za đake u Srbiji. Dakle, to možete da proverite kod svog koalicionog partnera i mislim da je to činjenica koju ne možemo da zaboravimo i nećemo je zaboraviti. Dakle, moguće je u Srbiji obezbediti besplatne udžbenike za svu decu i mislim da je to važnije pitanje od svih ovih koji se najčešće pominju i mislim da je važno da čujemo. Evo, sada pozivam i gospodina Žarka Obradovića kao bivšeg ministra da kaže da li je bilo besplatnih udžbenika u tom periodu njegovog ministrovanja ili nije bilo tada kada je SPS bio u koaliciji i u Vladi sa DS. Dame i gospodo narodni poslanici, ja čitam ove ocene između ostalog i zbog toga kada sam ulazio danas u zgradu Narodne skupštine sačekali su me Antonela Riha, Slaviša Lekić i svi ovi velikani slobodnog novinarstva u Srbiju i evo imam letak na kome piše između ostalog – zašto smo ovde? Zato što građani i građanke imaju pravo da budu istinito, nepristrasno, potpuno i blagovremeno informisani o svim pitanjima od značaja za njihov život. Evo gospoda iz DS nose bedževe Antonele Rihe i Slaviše Lekića i kada hoću da blagovremeno i istinito informišem građane Srbije o pitanjima koja su za njih važna, oni se bune. Dakle, nastaviću tamo gde sam stao. Saša Janković, ekspert za ustavno pravo, kaže, mi znamo šta je država, mi znamo šta je pravni sistem, mi znamo šta se desilo u Savamali, znamo i ko je organizovao Savamalu. Gospodine Šarčeviću, ne znam da li je tačan podatak, ja sam nekako došao do tog podatka da taj prepametni Saša Janković je iz ustavnog prava dobio 6, a zamislite paradoksa, neko ko je bio Zaštitnik građana, štitio građane od tzv. loše uprave, to je ono što Amerikanci i Englezi nazivaju mala administracija, dobio je, bar su takve moje informacije, iz upravnog prava 7, a taj Saša Janković je sve ispite polagao kod svojih političkih istomišljenika, kod onih koji ga i dan danas podržavaju, kod onih koji su mu potpisali onaj apel 100 kada se kandidovao za predsednika Republike, a moj neuki i neobrazovani predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić koji je završio pravni fakultet sa prosečnom ocenom 9,44 je ispite polagao kod najljućih političkih protivnika. Kod Labusa je dobio 10, ustavno pravo dobio 10, Vesna Rakić Vodinelić, ne vidim gde je gospodin Zoran Živković, valjda ponovo parkira svoju ajkulu, nadam se sada na propisan način, kod Vesne Rakić Vodinelić građansko procesno pravo 10. Šta vam to govori? Nije ovo nikakva elita. Ovo su ljudi koji su upropastili Srbiju, koji ne znaju ništa o ekonomiji. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da se dele ti letci na ulazu u Skupštinu, ja želim da se mediji u Srbiji oslobode.

Doneli su vam onaj vinjak preko, pa ste ga cugnuli na brzinu, pa očigledno da vam škodi. Prema tome, ja se borim za slobodu medija, oni nose te bedževe i tražim da se oslobodi RTS, posebno dnevnik zato što dnevnik uređuje Jeremićeva kuma, žutu TV bastilju i dnevnik RTS treba osloboditi od kuma, a ovde se spominje brat, kumovi itd, upravo sa one strane, a onda i sloboda medija. Onda lepo treba osloboditi RTS kume Vuka Jeremića u udarnoj emisiji dnevnika koju ona uređuje godinama. (Radoslav Milojičić: Da li je ovo o temi?) Opet ovaj galami hajne Kena i vreme je da se ja posvetim dualnom obrazovanju, s obzirom da sam ja neko ko je školu završio 1976. godine, da je postojala škola učenika u privredi i moram da krenem da komunizam nije bio moj poredak, ali kao da je u to vreme bila podela vladavine znanja koju gospodin Martinović uporno pokušava da dokaže ovde, na kome insistiraju kolege preko. Ja jesam za vladavinu znanja, ali ne i zvanja, nekih lažnih studenata od po 12 godina kao tamo neki Ješići itd. S tim u vezi, Platon je rekao da treba da vladaju oni koji najviše znaju. Zato tražim od gospodina Martinovića da dobro to pročita, da naš narod zna da upravo predsednik Republike i bivši predsednik Vlade, kome čestitam, zajedno i svima vama koji ste birali predsednika Vlade, predsednika Republike, na nagradi Svetske banke. Doduše, vi ste više bili za otpuštanje. Vi ste više proizvodili socijalne slučajeve. Vi ste radnike pretvorili u jadnike itd, ali o dualnom obrazovanju se ovde govori kao da je to jedino obrazovanje. Kod Platona je to bilo ljudi koji će da rukovode, vojnici koji malo manje znaju oni idu u vojnike, a u proizvođače idu oni kojima škola ide najslabije. Ukoliko nemate obućara, nećete imati cipele i proći ćete onda kao bos po trnju ili kao opozicija na izborima. Da bi imali cipele, morate imati obućara. Da bi imali kiflu o kojoj oni govore, doduše njihova kifla košta deset puta više.

Dakle, poštu su fabrike prodali budzašta, pa isti tako da malo letuju na Maldivima, onda su radnike proterali i njima nije trebao niko ko treba da radi u privredi. Mi koji smo gledali školu učenika u privredi znamo kako su školu završili, kako su se obrazovali, kako su znanje stekli ti ljudi koji su postali majstori, zidari, tesari, krojači, konobari, kuvari, alatničari, moleri, strugari. Nisu oni donosili samo prihod ovoj zemlji u zemlji nego su izgradili pola Afrike. Radili su u Iraku, Libiji i uvećavali nacionalni dohodak ove zemlje, ali istovremeno sprečavali su metropolizaciju, zapošljavali se što bliže kući. Bilo je mešovitih koji su imali nešto zemlje i ja mislim da je to perspektiva i koji su kroz danas to kažu dualno obrazovanje sticali znanja i u najbližim fabrikama to radili, radili nešto zemlje, bili svesni svojih mogućnosti. Bilo je i onih koji su posle završenog zanata išli i na fakultete, jer su u međuvremenu shvatili da mogu da nauče više. Danas kada pričamo o dualnom obrazovanju to je kao da će to biti jedino. Ne, to je samo proširena mogućnost da ljudi steknu neko znanje, da to znanje bude primenljivo, jer ja sam ovde slušao gospođu koja ima frizuru, koja mislim da je u partiji Vuka Jeremića, koja ima frizuru. Kako ona misli da ima frizuru ako nema frizera? Da li treba onda frizuru da pravi tako što će čitati Vikiliks i ono što je pisao Vuk Jeremić blateći svoju zemlju? Da li treba frizuru da namešta tako što će se ježiti na sve ono što su radili Vuk Jeremić i Boris Tadić kada su menjali rezoluciju UN i ovlašćenje UNMIK prebacivali na Euleks i tako iz procesa izbacivali Kinu i Rusiju. Hvala. Vi ste nešto pogrešili. Izvinjavam se, moja greška. Ali, nema veze, vama ne zameram. Ima jedna poslovica koju je rekao jedan zapadni državnik. Kaže da radnik, nepismeni ili pismen, može ukrasti nešto iz vagona, kaže, ali ovi sa univerzitetskim diplomama, koje su bile po 12, 13 godina, kaže, oni mogu ukrasti celu prugu, ceo voz, celu prugu. Ja mislim da je čovek bio vidovit. Prevedeno na sremački, radnik u vinogradu može ukrasti grožđe, ali ovi sa diplomama, posebno lažnim, ovi što su završili fakultet a nemaju kolege sa fakulteta, ovi vinodelci, koji kao da su samci bili na fakultetu, oni mogu da ukradu celu Frušku Goru. Takav je sistem bio. Zato njima nisu trebali radnici. Kad su već privredu unakazli, kad su otpustili 400 hiljada ljudi, oni su proizvodili samo zvanja, zvanja koja nisu bila potpuno sa znanjem, niti primenjiva. Onda ljudi koji su to završili, završili su na zapadu. Ne priznaju im takvu vrstu diplome. Mnoge od naših diploma nisu primenjive ni na zapadu. Završe tamo kao perači sudova itd, jer nema posla za njih ni ovde, ni tamo. Ovde su ih ovi ostavili bez ikakvih šansi, jer nema nikakve privrede i sad nam oni drže predavanje. Slušao sam knjiškog moljca iz čačanske biblioteke, koji je zaposlio brata, snaju, sebe, oca, sve u javnu upravu, u inspektore, zavode itd. Danas nam on drži predavanje iz dualnog obrazovanja, a verovali ili ne, diplomirao je kod člana svoje stranke. Zakleo se u Hilandaru i uzeo novac da će se baviti obrazovanjem, da će to biti pravoslavna, obrazovna organizacija, porodičnog tipa. Zakleo se da će on, to liči nešto na dualno obrazovanje, da će se posvetiti tome. Zakleo se na Trojeručicu. Sada ja sa pravom mogu da kažem da taj neko ko je pokušao da stvori obrazovnu organizaciju crkvenog tipa može da bude „sveti Boško levoručica“, znači, kad je uzeo 5.000 evra. Mi danas slušamo predavanje velike nade Vuka Jeremića, gospodina Aleksića, koji je zatekao u „Prvoj petoletki“ 16 hiljada radnika. Tu su bili dobri strugari, dobri glodači, dobri majstori, dobri bravari, proizvodili, a dokazaću vam da su proizvodili dobru robu koja je imala prođu. On je zaposlio taštu da bude zamenik direktora. Tast se bavio zapošljavanjem u nacionalnom birou, mi smo to zvali biro rada. I, šta su uradili? On je sad nova nada Vuka Jeremića, da će on, kao, zaposliti ljude, a da vam kaže da je to nemoguće i da nekad ljudi bez diploma te vrste, kao gospodin Aleksić, mogu više, dokazuje da kad je „Prva petoletka“ propala, onda su majstori, njih nekoliko stotina, zakupili deo pogona „Prve petoletke“ i obnovili, zanovili proizvodnju i redovno primaju platu, prave dohodak, prave izvoz ovoj zemlji, nemaju nikakve gubitke i nastavili su da rade, dok je gospodin Aleksić, nova privredna nada Vuka potomka, Vuka Jeremića, rukovodio sa taštom, sa starcem, sa rodbinom i Kalanovićkom, kada je rukovodio „Prvom petoletkom“, tu su bili veliki minusi. (Radoslav Milojičić: Poslovnik.) Gospodin „hajnekena“ ponovo dobacuje. Ja stvarno ne znam kako ću da izađem na kraj sa njim, s obzirom da je on kapacitet, može da popije… Predlažem da on bude instruktor u dualnom obrazovanju, da obrazuje šankere, konobare, na brzo posluživanje, treba 300 piva natočiti. Drugo, da otvori u Glibovac jednu pivaru, da se pivo pakuje u žute flaše, a da se marka zove „hajnekena“, posvećena liku i delu čoveka koji je zadužio Smederevsku Palanku za tri budžeta i protiv koga postoje prijave koje onaj okružni tužilac u Smederevu neće da procesuira, kako nam kaže, da je on pod njegovom zaštitom, a čovek je proneverio, po rečima tog tužioca, 500 miliona dinara od pokradena dva, tri budžeta Smederevske Palanke. Zato on dobaciva i pokušava na svaki način da me ometa. Na kraju, da zaključim, nama je pripala slava da podignemo Srbiju iz blata u koji su je oni gurnuli. Mi treba da budemo posvećeni.

Za reč se javio kolega Balša Božović, povreda Poslovnika. Ja samo molim narodne poslanike da ne dobacuju, da ne prete iz klupa, tako da možemo da završimo ovu sednicu onako kako dolikuje. Član 107. je narušeno dostojanstvo republičke Skupštine, iz prostog razloga što ne možete dozvoliti da se neko na ovakav način ophodi prema političkim neistomišljenicima. Svi smo kolege narodni poslanici. Svi imamo, pretpostavljam, elementarno kućno vaspitanje, iako to često nije slučaj sa mnogima. Ali, hoću da vas zamolim da reagujete čak i u slučaju kada govori najomiljeniji Vučićev poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Da li želite da se Narodna skupština izjasni? (Balša Božović: Da.) Ja se stvarno trudim da uvedemo, kao i svi koji su predsedavajući, neki red i disciplinu i, naravno, da podstaknemo narodne poslanike da vode argumentovane rasprave. Niko vas nije po imenu pomenuo. Ja nisam ovde, niti bilo ko od predsedavajućih, da dešifrujem bilo šta. Vi ste za mene ovde narodni poslanik, gospodin Radoslav Milojičić i ništa drugo. Nisam da dešifrujem bilo šta. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ja ovde nikad nikog nisam opsovao. Reklamiram član 101, čl. 103, 106, 107, 108. i 109, onaj čuveni stav 7, i ukoliko ta poslanička grupa ima vremena, vi treba da im oduzmete vreme, zato što je gospodin Balša Božović teško zloupotrebio Poslovnik, pokušavajući da kaže da sam ja nekoga uvredio. Sve vreme dok sam ja govorio, a to je vezano za čl. 108. i 109, gospodine predsedavajući, vama nisam zamerao, gospodin „hajnekena“ je u mom pravcu upućivao vrlo grube reči, dobacivao. Verujem da je tu bilo i psovki, ali nije bitno. Čovek ne može da natera nikoga da te poštuje, znači, ne možete naterati nikoga da vas poštuje, ali možete da se suprotstavite svakom ko vas ne poštuje. Očigledno da oni tu vrstu kućnog vaspitanja, za koju sami govore, nemaju. Mene mogu da pokušaju da uvrede, ali ima ona čuvena izreka, to ministar svakako zna, da mudar čovek sa podjednakom mirnoćom podnosi uvrede i prima pohvale. Tako da me ovakva vrsta izlaganja vojvode od Maldiva ne može uvrediti. Za njega sam ja vrlo mudar čovek. Hvala.

Nema smisla. Neću da debatujem sa vama.

Zato što je bio izvanredan student. Zato što je iz uvoda u pravo dobio 10, iz opšte sociologije 10, iz istorije države i prava naroda Jugoslavije, važan predmet, 10. (Radoslav Milojičić: Povreda Poslovnika.) Zato što je iz ustavnog prava dobio 10, zato što je iz političke ekonomije kod Labusa dobio 10, zato što je iz upravnog prava dobio 8, zato što je iz međunarodnog javnog prava dobio 9, zato što je iz međunarodnog privatnog prava dobio 10, zato što je iz građanskog procesnog prava kod Vesne Rakić Vodinelić, kandidata za gradonačelnika Beograda Zorana Živkovića, dobio 10, a Saša Janković 6, zato što iz finansija i finansijskog prava dobio 10, zato što je iz nauke o upravljanju, jedna važna nauka koju treba da poznaje dobro svako ko se bavi politikom, dobio 10, zato što je iz političkih sistema dobio 10, zato je Aleksandar Vučić izvanredan bio predsednik Vlade i izvanredan predsednik Republike. Hvala.

Ja sam ovde zadužen za red na sednici i želim da je završimo onako kako dolikuje.

Želim da govorim, gospodine predsedavajući, samo bih zamolio da to bude omogućeno, ako je ovaj strašno nervozan čovek završio svoje izlaganje i ako možete da mi ceo minut nadoknadite. Dakle, u zahvalnost svima koji su izrazili podršku predlozima zakona, ja želim vama, gospodine ministre, da kažem da je ova rasprava ne dvosmisleno pokazala i nama i ovim nervoznima koji dobacuju i vređaju dalje da ovi zakoni zaista jesu odličan kontinuitet u onim naporima koji su između ostalog postigli da Srbija, a ovo je podatak iz ove godine, napreduje 12 mesta na rang listi Svetskog ekonomskog foruma po indeksu globalne konkurencije, i to baš zahvaljujući kvalitetu obrazovnog sistema za 10 pozicija. Takođe, vezano za istu oblast, oblast obrazovanja, Srbija je prava na Univerzitetskoj listi u odnosu na nivo razvoja, lista koju radi „Univerzitet 21“ Takođe, podatak iz ove godine na planetarnom nivou. Sve zajedno, kada se odnosi na naše obrazovanje, ali i na stanje u privredi koje jeste motor razvoja ove države, može samo da učini da mi opravdamo i ovaj rezultat koji je takođe iz ove godine, rezultat IBM, koji kaže da je Srbija svetski lider po broju otvorenih radnih mesta posmatramo prema broju stanovnika, opet rezultat na svetskom nivou. Dok Srbija dobre i pametne stvari radi, Srbija ovakve rezultate beleži. Uopšte nemojte da se obazirete na kritike onih koji su pokazali da ne znaju šta su subvencije, ni koliko su korisne, ni šta je obrazovanje, ni šta je sadržaj zakona, šta je dualno, ni ko je Nadežda Petrović, ni ko je Milutin Milanković, ni one komentare njihovih poslušnika koji ne znaju ko je Vuk Stefanović Karadžić, ko je Dositej Obradović, pošto oni vole da se bave isključivo novcem. Preporuka sa moje strane je da dobro pogledaju apoene različitih vrednosti, jer tamo će moći da vide i Nadeždu Petrović, oni sa skupljim ulaznicama i Milutina Milankovića i dok se budu bavili zloupotrebom u raspravi u pojedinostima koju su već najavili, građani koji ovo gledaju, ako se zapitaju nad temama besplatnih udžbenika, jer su opet najavili da će o tome da pričaju, da znaju, ti udžbenici kojih nikad nije bilo eno su na njihovim skupim odelima, eno su uzidani u njihove duplekse na Vračaru, eno su tamo u temeljima onih vračarskih pašnjaka, deponovani na računima. Dok oni to budu radili, a građani odgonetali, mi ćemo da stvaramo i pravimo rezultate.

Ni jednog trenutka kroz njegovo izlaganje nije pomenuta DS.

Izvolite, koleginice Videnović.

Ukoliko ste spremni da preuzmete, ovo su stvari koje su se desile neposredno pre nego što su zatražili reč. Podsećam vas na svoju obavezu iz člana 27. stav 2. i traženje po neposredno učinjenoj povredi i kolege Balše Božovića i kolega Milojičića ne dozvoljava vaš prethodnih da se obrazloži povreda Poslovnika.

Hvala na ovom ne traženom tumačenju nečega čemu niste svedočili. Trudim se da budem precizna sa rečima, pa vas potpredsedniče Skupštine molim da me pažljivo pratite. Vaš prethodnik je 20 minuta bio u sticaju kršenja članova Poslovnika, rugajući se građanima Srbije, time što je uskratio narodnim poslanicima opozicije šansu da obrazlože u čemu je Poslovnik prekršen, a Poslovnik je prekršen, evo obrazloženja, u činjenici da je predsedavajući zloupotrebio.

On je dozvolio… Znači, kršenjem Poslovnika vi ne dozvoljavate poslanicima u Narodnoj skupštini opoziciji da ukažu i obrazlože o čemu se radi.

Povreda Poslovnika, narodni poslanik Balša Božović. Izvolite. 104. Dakle, gospodine Milićeviću, ja sam potpuno konsterniran, što bi rekao vaš predsednik, kako i na koji način vi vodite sednicu i očigledno je da Poslovnik ne važi za sve jednako. Dakle, ili vi imate omiljenu opoziciju u ovom parlamentu, pa njima dozvoljavate replike, čak i kada nisu pomenuti, čak i kada veze nema sa temom dnevnog reda to što je rekao ministar ili neko iz neke druge stranke, a meni ne date. Pola sata, slušam vređanje na moj lični račun, na račun stranke iz koje dolazim, na račun poslaničkog kluba, sa onima koji su eventualno, plagirali ili fotokopirali svoja naučna dela, o čemu govore njihovi funkcioneri poput Olivera Antića. Dakle, hoću da vam kažem da imam pravo na repliku od dva minuta da govorim o temi dnevnog reda. Baš me briga, verujte mi, i za gospodina Martinovića, i da li je on plagirao svoj naučni rad ili ne. Želim da govorim o dualnom obrazovanju dva minuta, repliku gospodinu Orliću. Ne znam čemu to. Besplatni udžbenici neće apsolutno nikome zlo naneti. Naprotiv. Molim vas dozvolite mi dva minuta da kažem nešto gospodinu ministru i gospodinu Orliću o besplatnim udžbenicima zbog čega su važni za Srbiju. Verujte mi da se ne zalažemo za besplatne udžbenike zato što je to hir. Pitanje je da je bilo besplatnih udžbenika u decenijama iza nas, pitanje je da li bi danas bilo SNS? Zahvaljujem kolega Božoviću. To o čemu ste govorili, ja sam malopre vrlo precizno i jasno vama konkretno obrazložio. To što je kolega Martinović ili kolega Orlić, mislim da je kolega Orlić govorio o besplatnim udžbenicima, ne znači da vi imate pravo na repliku. Niste nijednog trenutka pomenuti ni vi, ni poslanička grupa, ni stranka kojoj pripadate. Apsolutno nema osnova za repliku. Dame i gospodo narodni poslanici, zaista ne razumem zašto su ovi Đilasovi poslanici tako nervozni. Čim se spomene i pokaže indeks i ocene Aleksandra Vučića oni skaču kao da im oči vadite. Dve godine, dragi prijatelji i dragi građani Srbije, traje kampanja protiv SNS i njenih funkcionera kako smo nešto ukrali, kako imamo neke falsifikovane diplome, kako smo kupili fakultete. Ja pozovem kolegu Božovića da ponese svoj indeks, ja ću doneti svoj.

Ne vidim da je gospodin Božović doneo svoj indeks. Ali sam doneo i indeks, odnosno fotokopiju indeksa Aleksandra Vučića. Ubiše nas kako smo nešto falsifikovali, kako smo ukrali itd. Čovek je završio Pravni fakultet u Beogradu za četiri godine sa prosečnom ocenom 9,44 i oni po ceo dan skaču, vrište, vređaju, kažu da mi njih vređamo. Zašto vređam poslanika DS ako čitam prosečnu ocenu i ocene iz pojedinih predmet predsednika moje stranke i predsednika Republike Srbije? Zaista ne vidim čemu tolika nervoza. Nisu doneli indeks svog predsednika. Nisu doneli indeks svog predsedničkog kandidata Saše Jankovića. Ja im sada obećavam, kao što sam obećao i za indeks, moj i Vučićev indeks na prvoj narednoj sednici, odnosno na prvom narednom radnom danu Narodne skupštine doneću imovinsku kartu Aleksandra Vučića… (Balša Božović: Naučni rad Martinoviću.

Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Dakle, zamolila bih gospodina Martinovića, osim toga što su svi verovatno fascinirani, oni nađu jednog člana svoje stranke koji nije kupio diplomu pa čitaju njegove ocene pet dana ovde da ih slušamo… Gospodin Martinović je, gospodine Milićeviću, ne znam da li vam je poznato, pet godina objavljivao isti naučni rad pod različitim naslovima. Svaki put uzimao honorar, što je utvrdio Pravni fakultet u Novom Sadu, što su osudile njegove stranačke kolege i sada nam ovde drži predavanja o tome kako se časno bavi naukom. Molila bih ga samo kada bude donosio te imovinske karte da ne zaboravi indeks Tome Nikolića, da ne zaboravi doktorat Nebojše Stefanovića, Siniše Malog, Jorgovanke Tabaković. Da ne zaboravi da donese imovinsku kartu Nikole Petrovića, Andreja Vučića, Zvonka Veselinovića, svih ljudi koji su se basnoslovno obogatili za vreme vaše vlasti pa kada pokazujemo da pokazujemo sve, gospodine Martinoviću, a ne da biramo šta nam odgovara, šta nam ne odgovara, jer to što je neko završio fakultet, verujte, nas fascinirati neće.

To se čini recimo na početku izlaganja da bi predsedavajući mogao da vam da reč. To se čini na početku izlaganja i vi to jako dobro znate. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.

Kao što vidite, prilično sam smiren. Kažu – našao sam jednog, misleći na Aleksandra Vučića koji nije kupio diplomu. Jesi li ti Vlado kupio svoju diplomu?

Goran Kovačeviću, jesi li kupio svoju diplomu?

Ja pokušavam da objasnim da je to jedna opasna laž koja se dve godine vodi protiv Aleksandra Vučića i protiv SNS. Neki su lekari, neki su inženjeri, neki su pravnici, neki su ekonomisti, neki su diplomirani inženjeri geodezije. Niko od njih nije kupio svoju diplomu. Sada pitam ove Đilasove glasnogovornike koji su mnogo danas nervozni…

Slažem se ja sa vama, ali ćemo morati da govorimo o onome što je tačka dnevnog reda.

Da se zahvalim svim narodnim poslanicima na diskusijama i na raspravi oko zakona koji su bili tema dnevnog reda, jer mi smo na ovaj način i prošli i ovaj mesec objedinili tematiku koja je jako važna za ukupan razvoj i kvalitet obrazovanja u Srbiji. Znači, sistemski zakoni o obrazovanju i prosveti i visokom obrazovanju, sa današnjim diskusijama objedinjenim za zakon o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i u okviru njega dualnom, čine jednu celinu. Iza ovoga proizilazi više stotina normativnih akata koje moramo da uradimo, tako da zaista mislimo da ćemo u potpunosti uspeti da reformišemo, za početak, zakonodavni okvir koji će nam dati bolji kvalitet obrazovanja, efikasniji sistem. Govorili smo danas i juče najviše o tzv. dualnom obrazovanju koje je izazvalo velike polemike, što smo i očekivali. Ne sa aspekta da je vođena prava rasprava o tome, nego sa aspekta dnevne politike, zato mi je jako žao. Ono živi, ono postoji i razvija se, i deca ga vole i roditelji ga vole. Šta god ko mislio, neka prođe malo po Srbiji, pa će biti u prilici da to sazna sam. Oko 2.000 kompanija se izjasnilo da im ovo treba. Naravno da smo ozbiljni i odgovorni ljudi i da ćemo brinuti o bezbednosti dece, o dobrim ugovorima, o dobrom ponašanju učenika, kako u školi, tako i na mestu gde će sprovoditi nastavnu praksu. Nismo mi država bez korena i od juče. Nekada, u starom režimu, kada je država bila u socijalizmu, bila je jedini menadžer, pa se to sprovodilo upravo ovako kako imamo nameru da dalje to radimo. Zakon ima taj kvalitet što nije prepisan ni od koga i mi prosto nemamo taj manir da idemo po Evropi i prepisujemo, ali imali smo potrebu da pogledamo mnoge zemlje kako su to uradile, da ne bi napravili greške, jer Srbija je mnogo vremena propustila i ovde nije priča da li je obrazovanje u problemu 12 godina. Lično radim 38, mislim da je svih 38 u velikim problemima, od besparice, od nemanja ideja, gde je bolje i kako, od slabih uzora i mnogo čega. Ne bih imao vremena da vam nabrajam koje su sve slabosti, ali mogu da vam kažem da u živim razgovorima sa kolegama po celoj Srbiji, obišli smo preko dve trećine lokalnih samouprava, razgovarali sa stotinama ljudi iz raznih ustanova, održali aktive direktora na gotovo svim mestima, od KiM do Subotice. Svugde postoji jedan dobar duh i postoji prepoznatljivost ovoga što radimo. Znači, ovo što radimo nije nikakva novina. Mi smo izabrali iz pedagoške prakse, koja je poznata u svetu, ono što čini najbolji deo sistema i do akademskog obrazovanja, ali ćemo se potruditi da u okviru visokog obrazovanja damo još boljih rešenja. Čeka nas još dosta posla. Bilo je mnogo priče oko udžbenika, rekao sam i prošli put a i sada da ćemo do kraja ove kalendarske godine doći u Skupštinu sa još jednim setom zakona, a to je nacionalni okvir kvalifikacija, koji je jako bitan da dođemo do evropske podrške da bi ovo mogli da radimo dalje i koji je vezan za Zakon o dualnom. Takođe, Zakon o udžbenicima je dovoljno narastao da se ne može rešiti izmenama i dopunama. Imaćemo intenzivnu javnu raspravu gde ćemo zaista na taj način zaokružiti sve ovo što je jako važno. S druge strane, od Nove godine pripremamo se da radimo novi zakon o finansiranju nauke i novi zakon o finansiranju visokog obrazovanja. Time smo zaokružili taj deo sistema. U međuvremenu je urađen nacionalni okvir nastavnih planova i programa ili, neko kaže, kurikuluma. Znači, to je jedan sveobuhvatni akt gde smo na Odboru za obrazovanje takođe istakli da su mnogi procesi koji su se dešavali poslednjih godina išli u lošem pravcu, tzv. projekat radionice zamalo da postane nacionalni okvir kurikuluma, što je jedan vrlo krnj dokument. Iskoristili smo njegove prednosti i uradili mnogo kvalitetnije dokumente. Na osnovu njega reformisan je prvi ciklus osnovne škole, odnosno prvi razrade, takođe i peti razred i ovih dana će to biti objavljeno u službenim prosvetnim glasnicima. Reformisana je gimnazija, završen je projekat nacionalne mature, opšte, stručne i umetničke, i niz stvari, a naročito smo ponosni na procese digitalizacije, jer Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će iduće godine u svom sistemu imati poseban sektor za to, takođe i sektor za preduzetništvo. Slabo je ko primetio da smo mi u petom osnovne, danas nismo o tome govorili, ako je tema bio Zakon o osnovnom obrazovanju, da imamo u petom razredu predmet – tehnika, tehnologija i preduzetništvo. Znači, ozbiljne zemlje na koje možemo da se ugledamo, rekao sam možda greškom izraz pametnije, ali uvek ću prihvatiti da nisam toliko pametan kao Švajcarci, uvek ću smatrati da može čovek od njih da nauči što-šta. Oni su pre više od dva i po veka rešili da budu pametni i to im i dan danas polazi za rukom. Mislim da su dobri učitelji, te ne stoji ona priča da oni ovde uzimaju neke pare od nas. To je sramota pričati, a kamoli bez ikakvih dokaza ponavljati. Imamo mnogo posla, treba da obučimo preko 80.000 ljudi, da promenimo koncept učenja, nastave i predavanja i to je najveći posao koji nas čeka. Moramo da uljudimo škole, da vratimo vaspitanje i da desetine poslova, kao što su sport, turizam u školama, ishrana i niz drugih stvari uredimo ovih dana i nedelja ispred nas. Javnost će o tome biti ozbiljno obaveštavana. Zato su stvoreni veliki timovi i to ljudi koji rade samo iz entuzijazma, nikakvi eksperti. Pozivamo kolege iz struke, pozivamo ljude sa fakulteta i mislim da se skoro svi odazivaju. Ovo je poziv svima vama koji sa bavite obrazovanjem da u tom nekom doprinosu se javite nama. Hvala vam na svemu. Zahvaljujem ministre Šarčeviću. Zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 8. dnevnog reda. Prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 8. do 12. dnevnog reda. Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 8. do 12. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, prema članu 192, a shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova te poslaničke grupe. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika (član 96. stav 4. Poslovnika o radu Narodne skupštine.) Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković (broj 02-2968/17 od 19. oktobra 2017. godine); Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković 18. oktobra 2017. godine; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SNS, od 18. oktobra 2017. godine; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SPS, od 17. oktobra 2017. godine; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Dosta je bilo, od 25. septembra 2017. godine. Da li predlagač ili predstavnici predlagača žele reč, Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine, dr Vladimir Orlić, zamenik predsednika poslaničke grupe SNS, Neđo Jovanović, zamenik predsednika poslaničke grupe SPS, i Saša Radulović, predsednik poslaničke grupe Dosta je bilo? (Ne) Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne) Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne) Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 8. do 12. dnevnog reda.